kolega Bulj, kolega Bauk, molim vas hvala lijepo, hvala vam lijepo, nastaviti negdje drugdje. Uvažene dame i gospodo slušo sam izlaganje kolege Bunjca on se osvrnuo na isto ono što i ja u svom izlaganju, a to je da NATO ne širi mir, nego rat, da ne širi demokraciju već naprotiv vodi rat protiv demokracije i u konačnici da se NATO ne zalaže za vladavinu prava već krši svako međunarodno pravo. Kolega Bunjac naveo je puno primjera, naveo je primjera raka, rata u Siriju gdje je zapravo NATO kao umješač sudjelovao u tom sukobu, naveo je primjer rata u Libiji gdje je NATO razvalio jednu uređenu državu i de facto ju gurnuo nazad u kameno doba. Također možemo vidjeti i djelovanje te Amerike odnosno i NATO-a samim time i u Iraku, zemlju su razvalili stvorili su katastrofu i socijalnu i svaku drugu i na kraju krajeva vidjeli smo u Afganistanu, rat traje tamo bit će uskoro taj rat dulji od Vijetnamskog rata sa nikakvim šansama da se nađu vojna rješenja. Sad vidimo da zapravo vojnog rješenja nema. Međutim, upravo ta lažna teza Amerike i NATO-a da se bore za demokraciju za ljudska prava najviše pada na primjeru Palestine. Znači radi se o zemlji i narodu koji žive pod okupacijom 70 godina, kojima su oduzeta sva njihova ljudska i građanska prava, radi se o narodu koji je doslovce ugnjetavan i umjesto da Amerika i zapad pomažu ugnjetavanom i tlačenom oni milijardama dolara u oružju i svemu drugome pomažu upravo okupatora i onoga tko ih tlači. I iako Izrael krši sve moguće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a među ostalim 242 da se mora povuć sa zapadne obale ili recimo 4 ja mislim da je 497 da se mora povuć sa Golanske visoravni koja pripada Siriji, jednostavno Amerika i NATO fućka se njima za to sve, fućka im se za suverenitet zemalja, za ljudska prava itd. Međutim, svi argumenti koje mi navodimo danas ovdje gospodi iz i koji predstavljaju tu elitu, tu usku manjinu koja se utaborila pri vrhu vlasti, njih to ne zanima. Znači ja imam osjećaj gospodine Bunjac da mi još 5 dana njima pričamo o posljedicama tih NATO intervencija da oni svoje srce ne bi promijenili odnosno da nikakav racionalni argument, razumski na njihova srca ne djeluje. Pa ću stoga izvuć jedan drugi argument koji je malo doduše nekonvencionalan, a tiče se toga da je deklarativni moto NATO-a mir i sigurnost. To je ono što NATO tvrdi da širi, to je ono što NATO tvrdi da daje. Slušajte ovo kaže u Prvoj Solunjanima, 5 poglavlje, a o vremenima i razdobljima braćo ne treba vam pisati jer i sami dobro znate da dan Gospodnji dolazi baš kao lopov u noći odnosno da će doći, kad budu govorili mir i sigurnost tad će ih zadesiti iznenada uništenje i neće umaknuti, ali vi braćo niste u tami da bi vas taj dan zatekao kao što bi zatekao lopove, jer vi ste svi sinovi svjetla i sinovi dana, mi ne pripadamo ni noći ni tami. Zašto vam ovo govorim, zato da bi razumjeli da oni koji u ovim posljednjim vremenima uvjeravaju sve, cijelu javnost da tobože oni šire mir i sigurnost i da će oni uspostavit nekakav vječni mir na ovom svijetu, moja je dužnost i politička i ljudska upozorit naš narod da ih lažu. Znači NATO neće uspostavit mir i sigurnost na ovom svijetu niti sada, niti u budućnosti, naprotiv upravo stalni ratovi koje NATO vodi i s jedne strane mantranje i s druge strane mantranje parole o miru i sigurnosti su zapravo znaci da živimo u posljednjim vremenima i da zapravo je narod naš prevaren i obmanut. Prevaren je i obmanut od onih koji glume da im je stalo do vjere od onih koji se prikazuju kao kršćani odnosno Isusovi sljedbenici a mole Boga da se on uskoro ne pojavi. Prevaren je narod od onih koji daju stotine milijuna kuna Katoličkoj crkvi svake godine, a zapravo sva kršćanska načela negiraju. Jedno od kršćanskih načela je sloboda, mir, ljubav, demokracija s tim načelima NATO nema veze. Objasnio sam zašto i u svojem govoru kak sam imo u ime kluba. Uvaženi hrvatski građani, uvaženi hrvatski narode molim te da otvoriš oči i shvatiš da si žrtva lažnih učitelja i krive nauke. Onih učitelja koji ti na neki način uvjeravaju te kao sve će biti dobro, a jasno je da smjer u kojem Hrvatska ide i u kojem Amerika i NATO vode svijet nije dobar. Da postoje ozbiljni problemi vezani uz NATO navest ću vam jedan samo, prije američke intervencije u Afganistanu godišnje u Njemačkoj je bilo 5.000 izbjeglica iz Afganistana, nakon američke intervencije to je bilo 2017. bilo je 125.000 izbjeglica iz Afganistana došlo u Njemačku. Znači NATO je stvorio izbjegličku krizu to možemo vidjeti u Bihaću, možemo vidjet u Unsko-sanskom kantonu te, te valove, te velika kretanja stanovništva su zapravo inicirali upravo ti američki imperijalistički ratovi, upravo onaj u Afganistanu, upravo onaj u Siriji, upravo onaj u Iraku. I znate i sami da je dugo bila i na Mediteranu užasna katastrofa na Libiji.

Međutim, iako mi vičemo na sav glas a ovi nas ne čuju, ja sam sada rekao jedan vjerski argument, rekao sam im da NATO nije naša jedina nada, da NATO nije onaj koji će donijeti mir i sigurnost na zemlju, da NATO radi sve suprotno od onoga za što se deklaratorno zalaže. I po onom što piše u Bibliji jedino Isus Krist može donijeti mir i pravdu na ovaj svijet a ne NATO bombama pametnim i glupim, krstarećim projektilima, državnim udarima, tenkovima itd.

Oni koji vjeruju u to da će Amerika donijeti mir, sigurnost, slobodu, stabilnost svijetu pa neka pogledaju život Palestinaca pod okupacijom, ja sam bio tamo, bio sam u Ramali, Hebronu, Betlehemu, Nablusu, Jeruzalemu. Vidio sam kako izgleda ta demokracija, vidio sam rasnu segregaciju, vidio sam da recimo postoje ceste koje su samo za Izraelce i one koje su za Palestince. Vidio sam da postoji ulica u Hebronu kojom Palestinci ne mogu hodati i kad sam pitao izraelskog vojnika mogu li Palestinci hodati tom ulicom, odnosno ima li znaka da ne mogu, kaže on nema znaka ali oni dobro znaju da ne mogu. I takvi su odnosi i u NATO-u. Znači tobože smo svi ravnopravni, tobože svi imamo jednaka prava, tobože svi suodlučujemo a zapravo što se događa kada je bio summit NATO-a, svojedobno je bio crnogorski premijer ili predsjednik tamo, ja mislim predsjednik, samo ga je Trump grubo odgurnuo i zapravo mu pokazao tko je tu glavni, tko je baja i šta on, šta, koliko je mišljenje tog Crnogorca bilo važno. Mišljenje Makedonaca o tome šta će NATO raditi je također Americi nebitno i zapravo NATO ne da ne može donijeti demokraciju drugima nego niti unutar samog NATO-a nema demokracije jer tamo svačije mišljenje ne vrijedi, jednako tamo je odnos podređeni/nadređen i usudio bih se reći da je to jedna diktatura krupnog kapitala korporatizma i američkog imperijalizma koji želi porobiti cijeli svijet.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče raspravlja se o prijemu Republike Sjeverne Makedonije u NATO. Dakle što je bila Makedonija kroz povijest, kroz staru Grčku? Tko je bio Aleksandar Makedonski, da li je bio Grk ili nešto drugo, to je moguće utvrditi genomom Makedonaca ili građana Republike Sjeverne Makedonije. Tako da bez obzira na gensku pripadnost stanovnika mudra je politička politika vodstva i naroda o prihvaćanju i shvaćanju aktualnog političkog trenutka. Što mislite je li Republika Sjeverna Makedonija donijela pravu odluku?

Repulika Makedonija, odnosno Makedonci su donijeli pravu odluku na referendumu. I Makedonci su na referendumu odbacili taj ugovor koji im je bio nametnut. Taj ugovor je odbacio i makedonski predsjednik i on je isto donio ispravnu odluku međutim u Sobranju je došlo do da tako kažem političke trgovine, rekao je predsjednik stranke VMRO DPMNE da ako je bilo ucjena i pritisaka da su dolazili upravo od strane NATO Alijanse, na njegove zastupnike koji su izdali birače koje su predstavljali, birače koji su odbacili referendum i zapravo prešli na suprotnu stranu političke arene.

Znači vi ste spominjali NATO intervenciju u Libiji a predsjednik Libije Gadafi je postao predsjednik kad je u Libiji stanovništvo bilo nepismeno a u trenutku kada su ga napali je 25% Libijaca imalo fakultetsku diplomu. U Libiji su bili besplatno obrazovanje i besplatno zdravstvo, na kredite nisu postojale kamate a ljudi su imali besplatnu struju. Danas Libijci uopće nemaju struju, žive bez struje, žive u zemlji u kojoj ratuje desetine koje kakvih milicija i paravojnih skupina.

Uvaženi zastupniče Bunjac, siguran sam da hodamo ulicama Benghazia ili Tripolia i da pitamo ljude bi li radije Gadafijevu vlast koju zapad je nazivao diktaturom, pa ću ja reći evo Gadafijevu diktaturu ili američku demokraciju, siguran sam da bi golema većina između te demokracije kakvu zapad nudi i tobožnje diktature Gadafijeve odabrala upravo Gadafijevu vladavinu. Jer je Gadafi, brinuo za narod, bilo mu je stalo do naroda, a Americi nije stalo ni Libijaca, ni do Palestinaca, ni do Iračana, ni do Sirijaca, ni do Makedonaca, ni do Albanaca a niti do nas.

Čuli smo već u ime Kluba HDZ-a je govorio kolega Tuđman i naravno da se ja slažem i podržavam prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola uz Sjeveroatlantski ugovor o pristupanju Republika Sjevernoj Makedoniji. Zato što u prvom redu uvijek polazim od interesa naše političke zajednice koja se zove Hrvatska. Što je u hrvatskom interesu? U hrvatskom interesu je da imamo mir, sigurnost, imamo blagostanje u našoj političkoj zajednici, o tome je npr. pisao John Lock 1690. g. a nama je u interesu da u našem susjedstvu imamo mir, sigurnost i po mogućnosti blagostanje. Kada sada malo pogledamo to susjedstvo, mislim konkretno na ovo jugoistoku, ovo na sjeverozapadu je uglavnom obuhvaćeno članstvom u NATO savezom i članstvom u EU, onda vidimo da su samo još ostale izvan NATO saveza Srbija, BIH i Kosovo. I ovaj ulazak Makedonije, Sjeverne Makedonije u NATO savez, biti će doprinos jačanje mira, sigurnosti i mogućnosti stvaranja blagostanja na području sjeveroistočne Europe, što je u našemu hrvatskome interesu. Mi vidimo da se taj znači, taj prostor neizvjesni i nesigurnosti smanjuje šta god tko govorio ili pričao prostro neizvjesnosti, nesigurnosti, na jugoistoku Europe se smanjuje. Znači on ostaje ograničen na za sada, na Srbiju, na BIH i na Kosovo. To je velika stvar, s tim da vidimo, da postoji raspoloženje na Kosovu, još je daleko od toga, da se pristupi NATO savezu jednog dana i vidimo da u jednom dijelu, usudio bi se reći, većem dijelu stanovništva i političkog vodstva BIH isto tako postoji volja za približavanjem NATO saveza. Znači jedina još preostala država, gdje imate većinu za sada barem koja je protiv pristupanja NATO savezu je Srbija. I to da se smanjuje prostor neizvjesnosti i nesigurnosti je dobra vijest, ne samo za Hrvatsku, zato se ja i ne bojim mogućih reperkusija, ako dođe do korekcija granica između Srbije i Kosova. Zašto? Jer je taj prostor okružen zemljama članicama NATO saveza. Konkretno tu je znači Kosovo, Crna Gora, Albanija, kada govorimo o Srbiji, Bugarska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Mađarska i Hrvatska. Ono što mene više zabrinjava jest da nama koji smo članica EU, kada govorim nama, mislim na samu EU, da nama ne uspijeva imati ključnu riječ na europskom kontinentu kada je riječ o upravljanju krizama. Tu EU, nažalost, zakazuje i nije do sada uspjela nametnuti se kada je riječ o upravljanju krizom. Kada je krenuo rat protiv Slovenije i Hrvatske, Europska zajednica tada je preuzela ulogu upravljača krizom. Sjećamo se onih sladoledara, međutim, Europska zajednica, nije uspjela sebe nametnuti, kao čimbenika koji će riješiti krizu. Mi smo se tada borili za priznanje Europske zajednice, pa smo ga i dobili, ali tek ulaska Amerikanaca u igru, smo uspjeli mi u Hrvatskoj prethodno riješiti pitanje oslobađanja svojih okupiranih područja i došlo je do oslobađanja velikih dijelova BIH i to zbog toga pored akcije hrvatske vojske i armije BIH, o samoj BIH, gdje su Amerikanci kao vodeća sila NATO saveza održali takav pristup. Da Amerikanci nisu poslali svoje snage u Makedoniju prije 20 i nešto godina, tko zna što bi bilo. Znači ja podržavam taj proces širenja NATO saveza na području europskog komitenta, ali bih volio i tražim od naših partnera u EU, da se osvijeste i da pored nekih velikih priča se zaista krene u formiranje jedne svijesti da na europskom kontinentu EU bude vodeća sila i da bude ona ta koja će upravljati krizama. To do sada nije slučaj. Spomenuo sam ovo što se događa na relaciji Kosovo Srbija, … [[Govornik se ne razumije.]] špekulacije puštaju po raznim medijima, konkretno u Srbiji, tko opet na neki način se tu postavlja kao kum, kao pokrovitelj? Ako se nađe rješenje koje će biti stabilno i koje će vrlo jasno reći da se to ne smije odnositi na BiH, smatram to osobno pozitivnim, ali istodobno kažem da je loše da EU tu nema aktivniju ulogu, EU, njezine velike zemlje članice, o tome nemaju konsenzus i opet se vraćamo na situaciju prije 25, 26 godina kada je u slučaju Hrvatske postojala jedna velika zemlja koja je bila za priznanje Hrvatske, a druge dvije velike države su bile kontra priznanja Hrvatske, na kraju se dogodio konsenzus. Makedonija i njezin ulazak u NATO savez je, za RH, govorim o hrvatskom nacionalnom interesu je pozitivna stvar, pozitivna stvar i za samu jugoistočnu Europu, pa i za sam europski kontinent. Ono što bismo mi trebali početi raditi kao i hrvatski zastupnici, ali i hrvatska vlast, svojim kolegama u EU reći da se moramo probuditi i početi aktivnije brinuti, skrbiti o europskoj sigurnosti. Lijepo je sjediti u Zagrebu, u Bruxesellesu, u Parizu, u Berlinu, u Rimu i pametovati Amerikancima o tome kako oni samo skrbe o svojim interesima, a ne o našim interesima, tako neki tvrde, a istodobno ne biti spreman više se angažirati na planu sigurnosti. Svi mi imamo odgovornost za europski kontinent, a mi ovdje u Hrvatskoj ćemo se posebno angažirati tamo gdje mi to možemo i gdje naš utjecaj ima smisla. On ima konkretno smisla na području jugoistočne Europe jer se radi o našem neposrednom susjedstvu. Tu mi moramo pokazati angažman, moramo pokazati aktivnost sa prijedlozima, sa idejama i ne trebamo se bojati ni, kao što već jesmo prisutni na Kosovu i vojno pomagati kada je riječ o održavanju sigurnosti, održavanju mira, održavanju stabilnosti u tom dijelu Europe. Makedonija je imala šansu već prije 10 godina pristupiti NATO savezu, tada to nije uspjelo. Loše je da je izgubljeno, ako tako smijem reći 10 godina, ali je sada važno da se vrlo brzo dogodi i otvaranje pregovora Sj. Makedonije o članstvu u EU i to će biti doprinos jačanju mira, sigurnosti i mogućnosti stvaranja blagostanja ne samo u toj državi, nego i šire. RH ima, isto tako, iako nismo velika, velika država, nismo ni mala, ima suodgovornost za stanje na europskom kontinentu, a ponekad naše kolege nisu dovoljno aktivni, mislim da na naše partnere u EU, treba im to i reći. Mi se ne smijemo libiti toga da kažemo ono što nije dobro. Na vaše izlaganje imamo 5 replika. Izvolite kolega Pernar. Slušao sam vaše izlaganje i moram vam reći da me niste impresionirali jer sustav kojeg vi ovdje štitite i zagovarate, koji tvrdite da će tobože na zemlji donijeti mir i sigurnost, demokraciju itd., opisan je u Otkrivenju 18 i 19. Tamo piše, a nazvan je Babilonom i piše da će taj sustav pasti i piše da ovi zemaljski vladari koji su u dosluhu s njim koji su zapravo u pobuni protiv istine, protiv pravde, da ih čeka crna sudbina.

Pa uvaženi kolega Pernar, nisam razmišljao o tome da dođem kod vas na ispovijed, mislim, razmišljam još, možda me primite kao grešnika i da mi oprostite grijehe zato što se zalažem za što? Zalažem se za mir, sigurnost i blagostanje. Ja razmišljam najprije o Hrvatskoj i nakon toga o onome što je za Hrvatsku važno, a za Hrvatsku jest važno da imamo mirno okruženje, da imamo sigurnost i da možemo svoje društvo razvijati na način da budemo dugoročno kreativni i konkurentni na međunarodnom tržištu. A ako možda promijenim mišljenje i budem tražio kod vas ispovijed, javit ću vam se. Hvala lijepo kolega Pernar. Evo kolega Kovač doista u našem je nacionalnom interesu da se NATO proširi i na Sj.

Kao što smo podržali i ulazak Crne Gore, a nasuprot onima koji su pokušavali spriječiti upravo takvo širenje NATO saveza, a vidjeli smo što se dogodilo kada Makedonija je bila blokirana u tih 10 godina, nije se pridonijelo niti razvoju demokracije, niti razvoju ljudskih prava, niti je sa sigurnosnog aspekta bilo bolje stanje. Prema tome, mislim da su si ti argumenti pokazuju na ispravnost ove odluke da se pozove, sada Sj. Uvaženi kolega Stier, upravo tako, ne moramo se čuditi tome da postoje sile žele širiti svoj utjecaj, to je prirodno ali isto tako treba uvažiti da i mi želimo širiti svoj utjecaj, kad kažem svoj, onda mislim na politički zapad kojemu Hrvatska pripada i to svojom voljom. Mi smo se odlučili 90-te godine ne samo za slobodu, demokraciju, neovisnost, tržišnu ekonomiju nego i za ulazak Hrvatske u europsku zajednicu, kasnije i ulazak u NATO savez. Znači mi smo dio političkog zapada koji se uglavnom u najvećoj mjeri sastoji od dviju pod sila ako hoćete, SAD-a i EU-a i samo zajedno možemo osigurati dugoročno za sebe mir i sigurnost i uvjeren sam u našu Izvolite, kolega Tuđman. Kolega Kovač, vi ste naglasili kako sam Srbija, Kosovo i BiH nisu članice NATO-a međutim, ni tu slika nije tako crno-bijela s obzirom da znamo, zajedno smo u parlamentarnoj skupštini NATO-a da tamo sjedi i srpski predstavnik jer ... [[Govornik se ne razumije.]] Srbija članstvo partnerstva za mir i oni tvrde da imaju više vježbi sa NATO savezom na svom teritoriju nego sa nekim drugim zemljama.

Kolega Tuđman, upravo tako, znači znamo iz svog iskustva i kontakata sa kolegama zastupnicima iz Republike Srbije da imamo zaista dosta aktivnosti NATO-a sa Republikom Srbijom, sa OS-om u Republici Srbiji, ali ono što je još važnije, ako dođe do ovog sporazuma o kojemu se govori na veliko i piše na veliko u tisku između Kosova i Srbije, onda će to biti opet u velikoj mjeri pod utjecajem političkog zapada. I ako se dogodi takav jedan sporazum, onda će se smanjiti prostor, dodatno smanjiti prostor neizvjesnosti i nestabilnosti u jugoistočnoj Europi, onda će možda doći i do napretka BiH-a prema članstvu u NATO savezu i to u prvom koraku.

Pa kolega Bulj, ja se s vama slažem, američka politika je početkom 90-ih godina bila za očuvanje Jugoslavije međutim novoizabrano hrvatsko vodstvo predvođeno predsjednikom Tuđmanom bilo je čvrsto na poziciji ostvarenja hrvatske neovisnosti, mi smo na tom planu na kraju imali konsenzus u cijelom hrvatskome društvu i zahvaljujući toj političkoj volji hrvatskoga naroda, hrvatskog političkog vodstva i naravno hrvatskih branitelja poput vas i mnogih drugih su Amerikanci promijenili svoj kurs. I to pokazuje da je što najbitnije?

Kolega Kovač, evo danas ste izrekli jednu interesantnu tezu da EU nije učinkovito reagirala u kriznim žarištima u Europi i u svijetu, ako hoćete. U svjetlu samog ovog posljednjeg summita o sigurnosti u Munchenu, bile su neke primjedbe od lidera EU-a gdje su se čak i čule ocjene da se ovakav svjetski poredak nepovratno raspada i da će se morati na novim osnovama na neki način redefinirati on sam. Sama i predsjednica Vlade Savezne Republike Njemačke je u tom smislu imala izlaganje i evo pada li je trenutak da se EU zaista postavi u sigurnosnu u smislu kao jedan entitet i sa NATO-om i bez NATO-a i da li će se u dogledno vrijeme morati i redefinirati apsolutno i politička i sigurnosna uloga NATO-a u svijetu?

Najveći izazov je naravno ovaj odnos između nas ovdje u Europi i SAD-a, mi smo zajedno u jednoj velikoj euroatlantskoj obitelji, što se dogodilo, dobili smo nove aktere poput Kine ali europska zajednica, kasnije EU se emancipira.

Ali ono što je ključno činiti sve da ostanemo u toj euroatlanskoj obitelji to je najveći izazov. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom.

Međutim ja bi legitimo postavlja nekoliko pitanja također poglavito uvaženoj tajnici. Zbog čega? Jel hrvatski vojnik, sad ću govorit o njemu, hrvatski vojnik je u svim misijama mirovnim, ratnim područjima i tu Hrvatska daje velik prilog znači po pitanju svojih snaga, svoje vojske. Al je činjenica da imamo jedan problem po pitanju diplomacije tih odnosa da je strateški cilj naše Vlade ili projekt desetljeća ili stoljeća znači očuvanje sposobnosti oružanih snaga da imaju borbene zrakoplove, a mi se pozivamo ovdje kao neki bitni čimbenici na ovome području ovog našeg bivšeg, državnom području bivše države Jugoslavije, kao da smo mi nekakvi predvodnici, međutim meni je postavlja se uvijek pitanje šta je diplomacija radila cijelo to vrijeme i zbog čega Hrvatska vojska nije dobijena mogućnost da se kupe ti avioni. Gdje je bila naša diplomacija, kad smo mi tolko partnerstvo imamo povezani smo s SAD-om, vidimo predsjednica često odlazi u SAD, pozivamo se na NATO, a dajemo velik broj vojnika u misijama za ratove koje mi nismo doduše Hrvati krivi, nismo mi krivi ni za ratove ni u Libiji, jer moramo znati da cijela Libija dolje Sirija prema Iraku jednostavno dol više nema država, dol nema teritorija, Hrvatski vojnik tu nije kriv, nije kriv ni za Afganistan, ali dajmo svoje sinove, svoje vojnike da odrađuju zadaću. Pa evo ministrice zbog čega diplomacija nije uspila ostvariti strateški cilj, a članica smo NATO-a da možemo kontrolirati naše nebo? Zbog čega kad se pozivamo na EU, NATO, na euroatlanske integracije u EU naše članice susjedne države koje su i u NATO-u, koje su i u EU nisu prihvatile Marakeški kompakt, Hrvatska je, to sam pitao i povjerenicu Jurovu u, prije nekoliko dana, zbog čega nisu susjedne znači države koje su u EU, koje su u NATO-u prihvatile Marakeški kompakt, naš je ministar doli unutarnjih poslova bio. Znači Hrvatska triba gledati svoj interes i promatrat ga na najbolji način jer je strašno kada vidimo kako se Vučić ponaša, predsjednik Srbije koji je ujedno član Europske pučke stranke, u kojoj evo i naše kolege iz HDZ-a koji kaže za jurišne borbene helihoptere M MI35 koji kaže najprije ću provozati Hrvate.

Koji je tu poruka Vučića bila i još sa smiješkom je rekao, provozat ću vas, ste vi možda uvažana tajnice dobili priliku da vas provoza u tim borbenim avionima. Ja smatram da mi ne tribamo, neću zastupat ovde ni Ruske interese, ni Američke nego trebamo gledat isključivo Hrvatske. Znači Vučić je vama dobar, prihvatljiv partner koji ne ispunjava nikakve obaveze prema RH koje je morao ispuniti uopće da bi otvorio bilo kakvo poglavlje u pregovorima prema EU i da mu bilo kakvu potporu dala RH, a on MI35 borbene ove helihoptere, borbeno-jurišne nabavlja od Rusije, a nama je zaustavili naši partneri na koje se vi pozivate i oduzeta je sposobnost našoj Hrvatskoj vojsci jer kupnju borbenih aviona u poslu stoljeća jer je diplomacija odradila loš posa. Jesu SAD bile za Marakeški kompakt, evo mene zanima da me odgovorite jesu li bile, jel Austrija, jel Italija, jel Mađarska?

Mi nemamo snage jer šta će kazati Tajani, fašist Tajani koji svojata Dalmaciju i Istu, a velki prijatelj čelnika ove Vlade Andreja Plenkovića. Gdje je Hrvatska tu, kako se Hrvatska ponaša tu? Čije mi interese štitimo, kome se dodvoravamo, dal smo mi stvarno partneri Bruxellesu, Washingtonu ili kome sve ili smo njihove sluge samo, da li mi štitimo nacionalne interese? Mi ako nemamo snage proglasiti isključivi gospodarski pojas, a teritorij je i kopno i more i vode znači, košto štitimo kopno, moramo štititi i more, mi nemamo snage proglasiti isključivi gospodarski pojas jer se ova Vlada boji Tajanija, što će kazati Tajani i ostali. Opet ću napomenuti fašist isto košto je Vučić četnik, ali evo u istoj ste stranci na europskoj razini, pa vjerujem da imate dobre kontakte i da taj problem možete riješiti. Činjenica je da Hrvatska država daje svoje vojnike u NATO misije, svoje sinove, činjenica je da je RH tražila kupnju aviona, da se hrvatska diplomacija nije izborila da hrvatski vojnik ima tu sposobnost i dali ste argumente onima koji su protiv aviona i te snage, dali ste da nemate sposobnost Hrvatska država nabaviti borbene avione, a u NATO savezu smo, pozivamo se na partnerstva i prijateljstva, a gdje su avioni? Ako je išta pozitivno, to je znači hrvatski vojnik i samo je istina o hrvatskom vojniku ono što je maloprije Miro Kovač, kolega, kazao da je Amerika, SAD i NATO dali veliki doprinos za RH, stvaranje RH, hrvatski vojnik, je li tada Bejker u šestom mjesecu došao u Beograd i dao potporu Miloševićevoj velikosrpskoj politici, toga smo svjedoci svi, poglavito vi stariji koji ste tada bili na određenim dužnostima, da je to takvo vrijeme bilo i da dao krivac Slobodanu Miloševiću i velikosrpskoj politici, čak i neki rokovi su se spominjali da sredi stanje na području bivše Jugoslavije. Smatram da RH ovdje treba gledati svoje interese, štititi svoje interese, ako imamo partnere, onda moramo imati partnere, a ne da budemo njihove sluge, nego da bude partnerski odnos, a na tome je vidljivo evo u slučaju nabavke borbenih aviona. Što bi još na kraju rekao, još jednom bi napomenuo da svi oni koji otvaraju i postavljaju pitanja o NATO-u koji kritički gledaju da ne morate ih promatrati oni koji su za NATO da su prijatelj, da su neprijatelj, jel smatram da ima puno otvorenih pitanja, da ovaj parlament triba pričat o tim pitanjima, da odbori nadležni trebaju pričat o ovim pitanjima, a naravno, vidim da kolega Šuker vamo gleda tajnicu, naravno, očekujemo mi saborski zastupnici, pa i kolega Šuker, da nam tajnica odgovara na ova pitanja koja mi postavljamo. Šta je diplomacija učinila kod svojih partnera na koji se poziva? Ja neću govorit o pravilniku, o onome koji je kolega par puta govorio gdje je ugroza sloboda govora, šta je diplomacija učinila po pitanju kupnje borbene nabavke borbenih aviona? Jel ponavljam, Hrvatska država daje ogroman broj vojnika u misijama na područjima gdje RH nije imala nikakav interes i minimalno partnerski bi bilo da je diplomacija odradila da se nabave avione ako mi dajemo svoje sinove, onda je trebalo omogućit da nabavimo mi avione, to je partnerski odnos, a ne sluganski odnos, a ne da nam Vučić kaže pozvat ću Hrvate da se na ruskim MiG-35 borbenih… [[Govornik se ne razumije]] provozaju, štitimo isključivo hrvatske interese. Pa kolega Bulj je svašta rekao, al ja bi se referirao na dio vezan uz migracije, čisto da javnost ne bi bila dezinformirana. Dakle, ako jedna Vlada štiti granicu RH od ilegalnih migracija, to je upravo ova Vlada. Dapače, upravo ta grozna EU koju kolega Bulj spominje je dala RH iz svojih fondova milijardu kuna za opremanje granične policije i zahvaljujući tim sredstvima mi danas imamo 6500 graničnih policajaca vrhunski opremljenih koji danonoćno čuvaju tu istu granicu od ilegalnih migracija. Dapače, mi imamo situaciju da kojekakve udruge s više lijeve strane političkog spektra napadaju policiju da prerevno radi svoj posao, tako da jedni tvrde da RH pušta migrante itd., drugi tvrde da posao radi prerevno, pa molim, mislim trebamo razgovarati o činjenicama, a ne floskulama. Dakle, hrvatska policija i ova Vlada štite hrvatsku vanjsku granicu od ilegalnih migracija i to će činiti i dalje. Postavio sam jedno legitimno pitanje zbog čega su naši susjedi koji su u NATO-u od Mađarske, Italije, Austrije i brojnih drugih država su odbili Marakeški sporazum, pa i SAD i zbog čega nismo mi omogućili tj. naša diplomacija nije kod naših partnera omogućila da dobijemo što jeftinije borbene avione koje su u NATO-u. Međutim, vi ste sasvim drugačije priču okrenuli, a ja vam mogu nešto kazati, to je Jurova rekla prije neki dan, povjerenica za pravosuđe, da kohezijski fondovi da se pripremi, da će pomalo se gasiti, smanjiti i da se Vlada spremi pomalo da kandidira svoje projekte na EU proračun, što znači ne konkurentnost, što znači najprije će smanjiti, a ulagat će u Američka, u Afrička područja za opstanak tih ljudi, to je ona rekla, ja imam snimku jel sam to snimio na facebooku uživo i ne možete to demantirati, opet na štetu RH…/Upadica: Hvala vam [[…al se ne čuje glas u…]] Upadica: Hvala vam/…kohezijskim fondovima [[Upadica: Hvala kolega Bulj]] smanjenju kohezijskih fondova, o tome bi trebali vi govorit. Izvolite kolega Sokol.

Dobro, ovo nije bila povreda Poslovnika, ovo je replika, sad ćete vi isto to napravit, moram i vama dat, izvolite, ajde.

Izvolite kolega Ljubić, nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, uvažena državna tajnice. Dakle, naravno da se pridružujem stajalištu kluba koje je iznio kolega Tuđman u podršci dakle ovom protokolu za pristupanje Republike Sjeverne Makedonije Sjevernoatlantskom savezu jer je to naravno interes u prvom redu, interes RH ali isto tako smatram i najboljem interesu naše prijateljske Republike Sjeverne Makedonije. Isto tako izražavam dakle žaljenje da je taj proces pristupanja Makedonije Sjevernoatlantskom savezu bio blokiran, dakle preko jednog desetljeća i naravno, jasno da je najveća odgovornost na dvije susjedne države dakle na Republici Makedoniji i Grčkoj dakle koji su rekao bih, opterećenjem naslaga jedne nacionalne mitologije i povijesti zapravo jedno vrijeme nisu uspjele dakle vidjeti interes koji je jedne i druge države. Ono što želim reći, pristupanje dakle Makedonije odnosno evo Republike Sjeverne Makedonije Sjevernoatlantskom savezu je izuzetno važno za stabilnost čitavog jugoistoka Europe pa i same Europe i svijeta jer ne zaboravimo da još uvijek u ovoj regiji imamo dakle određene ograđene da tako kažem, fragilne države čije, ja bi samo zamolio kolegu Bulja da prijavi za povredu Poslovnika ako će govoriti, imamo dakle situaciju Kosova koja je još uvijek neriješena u odnosima sa Republikom Srbijom, imamo pitanje političke nestabilnosti u samoj BiH, dakle i u svakom slučaju je jako bitno da se ta praznina dakle u NATO savezu, u ovoj regiji ispunjava i evo, ulaskom Republike Sjeverne Makedonije dakle ta se praznina ispunjava. Ja bih rekao također i ne bi se možda do kraja složio sa jednom raspravom koju smo maloprije čuli od kolege Kovača da eventualna razmjena teritorija između Kosova i Republike Srbije zbog da tako kažem, NATO okruženja ne bi trebali imati negativne posljedice za ovu čitavu regiju. Ja se nadam da je to tako ali ne zaboravimo da oko ovih zemalja koje nisu još uvijek članice niti Sjevernoatlantskog saveza nit EU-a, taj sanitarni koridor Sjevernoatlantskog saveza nudi određenu sigurnost međutim još uvijek ne nudi pouzdanje da unutar toga da tako kažem sanitarnog koridora, ne može doći do problema koji zapravo mogu pogađati i RH i u sigurnosnom i gospodarskom smislu. Sjetimo se samo kada je kriza na Kosovu bila na svom vrhuncu, kako je to negativne posljedice imalo na turističku sezonu u RH. Bez obzira što smo se mi tada ovdje u Hrvatskoj pa čak i u BiH-u koja je bliže Kosovu, osjećali vrlo sigurno, dakle za Europu i za svijet to je najbliže susjedstvo. Prema tome, svaka destabilizacija u regiji pogađa naravno i RH. RH dakle ima i drugi svoj interes, dakle politički međunarodni interes da se Republika Makedonija pa i ostale zemlje u regiji koje tu još nisu uključene u Sjevernoatlantski savez, u mjeri u kojoj RH može da tako kažem, pomoći svojim saveznicima i u NATO-u i u EU-u u rješavanju pitanja u regiji, RH postaje da tako kažem međunarodni čimbenik.

Što se tiče daljeg proširenja NATO-a, ja budući da dolazim iz BiH-a, naravno najveći interes i moj fokus je na ovoj državi ali isto tako ona je jako bitna i za Hrvatsku jer dakle preko 1000 granica NATO savez graniči dakle sa zemljom koja nije članica NATO saveza dakle a radi se o BiH-u. I ja smatram da RH treba učiniti sve da BiH napravi korak prema da tako kažem u najmanju ruku, usvajanju NATO standarda ako ne brzoga članstva u NATO-u s obzirom da postoje razlike unutar BiH-a kada je u pitanju priključenje NATO-u u pitanju, međutim treba isto tako znati da li je to poznato ovdje, ja to ne znam, da je BiH donijela sve strateške odluke kad je u pitaju priključenje NATO-u. Predsjedništvo je donijelo odluku da je to strateški interes, u Zakonu o obrani BiH-a stoji također da je priključenje NATO-u strateški interes BiH-a i to je donošeno konsenzusom svih političkih čimbenika u BiH-u.

I naravno 2010. g. NATO je uputio BiH-u za uključenje u member action plan koji dosad još nije realiziran zbog nekih neriješenih pitanja oko nepokretne vojne imovine prema tome, BiH već ima bez obzira na politička neslaganja u ovom momentu osnove da se BiH primi u memeber action plan. Naravno, uključenje NATO-a će se zavisit od toga sli u svakom slučaju, primicanje da tako kažem, BiH-a NATO-u će biti također interes RH. Na kraju krajeva, ovdje se postavlja jedno pitanje pa se i sporilo što je nama NATO, da li nam treba NATO.

Međutim EU nije ni politički niti sigurnosni subjekt dovoljno jak da osigura mir u regiji i sigurno NATO, a većina članica, skoro sve članice EU su ujedno i članice NATO-a i taj supstitut koji EU nije u stanju. Što se tiče samoga NATO-a što je on inače značio svijetu, sjetimo se dakle da je samo osnivanje NATO-a 49-e, dakle mi smo vršnjaci, ja i NATO, bilo da tako kažem motivirano zaustavljanje vojnog prodora sovjetskih snaga prema istoku jer su se demobilizirale dakle vojske zapadnih sila, a Sovjetski savez ne. U drugoj fazi je dakle, NATO bio zapravo, kažem nekakav osigurač u smislu ravnoteža straha rekao bih, pa je i to doprinijelo dakle evo, preko 70 godina mira. Danas je NATO pored toga što je .../nerazumljivo/... savez i politički savez i u svakom slučaju dakle on se također transformirao i transformirat će se i ubuduće. I zapravo, RH je kao članica EU i kao zemlja koja zapravo dijeli i blagodati i sve probleme koji opterećuju regiju, treba biti izuzetno zainteresirana za napredat NATO-a i njegovu transformaciju, dakle u vojnom smislu i smislu demokracije, očuvanja mira i u regiji i šire, tim više što evo vidimo dakle pod utjecajem nove američke administracije, Amerika možda i nema toliki interes za očuvanje .../nerazumljivo/... koliko ima Europa, pa barem do vremena kada Europa se transformira u mjeri da postane jedan koherentan politički subjekt i vojni faktor, u smislu dakle europskih obrambenih snaga, do tog momenta, a i nakon toga vjerujem da ima razloga za podršku dakle NATO-u u svakom slučaju mislim da ovaj protokol trebamo podržati, podržati ćemo ga, ali isto tako trebamo raditi na tome da se i preostale zemlje ove regije primaknu ili uključe u NATO savez. Na vaše izlaganje imamo 3 replike. Prvo je kolega Tuđman, nakon njega kolega Stier. Izvolite. Kolega Ljubić, vi ste naglasili i da postoje artikulacija sa strane BiH pristupanju NATO savezu. Međutim, ono što bi trebalo posebno naglasiti da s time što je i Hrvatska članica NATO-a već 10 godina i što se sad raspravljamo danas o proširenju NATO-a i s te strane da postoji želja BiH da pristupi tom savezu se mijenja kontekst rasprave o sigurnosti budućnosti BiH. Jer u samom tom jednom novom kontekstu postavljanje pitanja ravnopravnosti 3 konstitutivna naroda u tronacionalnoj BiH više se neće odbijati s apriornim stavom da je svaka takva rasprava, rasprava o podjeli BiH, već je zašto, zato što NATO po svojim standardima i vrijednostima

S druge strane ja želim jasno ovdje reći i kao predstavnik Hrvata iz BiH da Hrvati u BiH kao jedan od tri konstitutivna naroda snažno podržavaju uključenje BiH u NATO savez i to djelotvorno i u okviru dakle zajedničke vojske i u okviru političkih odluke. S druge strane, ja sam uvjeren da većina građana BiH kad bi danas raspisali referendum bi glasala za priključenje BiH NATO savezu i u svakom slučaju treba raditi na tome da se korak po korak, prvi je korak je number action plan dakle BiH uključi jer vjerujem da će to generirati onda podršku i kod onih koji možda u ovom momentu imaju rezerve prema priključenju BiH NATO-u jer je to dakle interes stabilnosti [[Upadica: Hvala vam.]] BiH, ali i interesi Hrvatske. Evo, kolega Ljubić, spomenuli ste kako je važno da se zemlje jugoistoka Europe koje to žele, pridruže NATO savezu i da ispune standarde u svakom slučaju, NATO saveza i da Hrvatska može i kroz to sebe pozicionirati i jačati utjecaj. Ja bih dodao jednu dimenziju, možda što je manje poznato, koliko djelatnika Oružanih snaga i BiH, ali i Crne Gore, Albanije, dolaze npr. na školovanje u Zagreb u naše vojne akademije, kako njihovi vojnici sudjeluju i u NATO operacijama pod hrvatskim zapovjedništvom i kako to stvara isto tako određene odnose i jača, ako hoćete utjecaj RH, a i time, naravno i našu sigurnost. Da, apsolutno se slažem dakle, sama činjenica da Hrvatska koja je evo 10 godina članica NATO-a i što se pokazalo naravno za dobro i za hrvatsku obrambenu poziciju, dakle, njen interoperabilnost njezinih dakle oružanih snaga. Isto tako, sama činjenica da se pripadnici vojske BiH svih nacionalnosti ovdje da tako kažem školuju sukladno NATO standardima, stvara temelje za dobrosusjedsku suradnju i Hrvatske i BiH, ali isto tako i unutarnju koheziju u BiH jer ljudi, da tako kažem adoptiraju na takav način i te standarde, demokratske standarde individualnih prava i sloboda, naravno i etničkih prava i nacionalnih sloboda. G. Ljubić, evo Makedonija potpisuje Sporazum o pristupanju NATO-a i ustvari ta činjenica bi trebala biti stvarno poticaj svim ostalim zemljama jugoistočne Europe i da porazmisle kako osigurati sigurnost svoje zemlje u najboljem smislu. Spominjala ste i BiH, lijepo je da hrvatski narod je predan članstvu u NATO-u jer da dva glavna naroda tome nisu bili predani ovo se ne bi desilo. No, spominjali ste i referendum, zanima me koliko je uopće izgledno da se takav jedan referendum organizira u BiH i koliko je uopće izgledno da se treći narod, Srpski narod, na neki način osvijesti da je najbolji put za osiguravanje trajne sigurnosti u BiH, upravo članstvo u NATO-u a onda naravno i u EU.

Međutim to bi kreiralo dakle odbijanje u jednom dijelu BiH, što naravno opet nije dobro za BiH i sigurno ne treba ići tim putem sada. Treba ići putem toga da BiH evo konkretno kroz ... [[Govornik se ne razumije.]] direction plan usvaja NATO standarde a da se onda postupno kreira da tako kažem klima u BiH koja će pridobiti i one koji danas imaju rezerve prema NATO-u da urede da je to interes njihov, dakle i sigurnosni a na kraju krajeva i gospodarski i svaki drugi. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Sljedeći je kolega Arsen Bauk. Izvolite kolega Bauk. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ovo je sasvim sigurno rasprava koja ima elemente i povijesne. Dakle svaka zemlja kada ulazi u NATO, pa tako i Hrvatska pa onda i Makedonija otprilike to vidi kao jedan korak u ostvarenju nekih svojih strateških ciljeva pa nije loše malo se vratiti u povijest, najprije bližu. Travanj 2008. sutra će NATO donijeti povijesnu odluku o primanju triju balkanskih zemalja, Hrvatske, Albanije i Makedonije u Atlanski savez. Te su zemlje prošle težak put reformi i uspješno izgradile slobodna društva. One su spremne pridonijeti NATO-u i njihovi građani zaslužuju sigurnost koju NATO donosi.

Imamo dalje. U 2008. godini rekao je, desetljeće prije balkanska regija bila je razdrta ratom, fanatizmom i etničkim čišćenjem. Danas je to regija sve većih sloboda, tolerancije i mira te su promjene rezultat odlučnih akcija NATO-a i hrabrog izbora novih balkanskih vođa koji su radili na prevladavanju nasilja i podjela iz prošlosti. Ovakve optimistične rečenice Georgea Busha iz 2008. budući događaji malo su na svu sreću još ne previše demantirali ali možemo se zapitati je li situacija u zemljama na koje se on referirao u toj svojoj raspravi bolja ili lošija nego što je bila prije 10, 11 godina. Što se tiče Makedonije i njenog pristupanja NATO-u i ostalim integracijama za koju se tražila suglasnost Helenske Republike, odnosno Grčke, to pokazuje kako na Balkanu ništa nije gotovo dok stvarno ne bude gotovo jer samo dan nakon ovog optimističnog govora predsjednika Busha Makedonija nije dobila poziv za NATO kao što su dobili Hrvatska i Albanija i 11 godina kasnije dvojica hrabrih ljevičarskih vođa iz Makedonije i Grčke uspjeli su postići sporazum unatoč otporu nacionalista kojima je takav sukob kao što svugdje sukob na Balkanu nacionalistima odgovara odgovarao cijelo ovo vrijeme. Hranili su jedni druge i naravno u isto vrijeme radili to što su već radili zabo čega je i bivši premijer Makedonije sada u azilu u Mađarskoj. Tako kolegice i kolege ajmo mi ovo ratificirati sutra da se ne bi opet nacionalisti dosjetili pa nešto sprčkali po ovom sporazumu, znate kako je to na Balkanu. Ono što je na neki način simbolično da je te godine summit na kojem je Makedonija trebala biti primljena bio u Bukureštu. Bukureštanski sporazum inače iz 1913. godine je bio sporazum kojim su susjedi podijelili Makedoniju. Jedan dio je pripao Kraljevini Srbiji, jedan dio Bugarskoj, povućena je granica koja se u najvećoj mjeri poklapa sa onim i danas. Onaj koji je datum povijesni i kada je ustvari uspostavljena tada federalna država Makedonija je 2. kolovoz 1944. kada smo u zajedničkoj borbi, u antifašističkoj borbi kada je Makedonija na svojoj inačici ZAVNOH-a, dakle ASNOM 2. kolovoza 1944. kada su udareni temelji današnje moderne Makedonske Države. Ono što je simbolično predsjedatelj, zvao se Panko Brashnarov, tada je osim delegata iz svih krajeva Makedonije pozdravio i predstavnike velikih saveznica SAD-a i Velike Britanije. I evo, koliko je to 70 i nešto godina poslije, ponovo Makedonija dolazi u savezništvo sa SAD-om i Velikom Britanijom. Nije se loše podsjetiti ni pokušaja ponavljanja Bukureštanskog sporazuma iz 1992. jer su avanturisti u susjednim zemljama imali ideju da ponovno malo raspravljaju oko Makedonije i makedonskih granica ali sva sreća Amerikanci su poslali jednu postrojbu da tamo stanu samo da pokažu da nije to više baš kao što je bilo prije 100 godina pa su o tome odustali.

Mi dobijamo još jednu zemlju u okruženju kao saveznicu u vojno političkom savezu čije zemlje čije članice zadovoljavaju određene demokratske standarde i čiji građani imaju mir i sigurnost u svojim državama. Kolega Kovač je govorio, napravio je jednu kratku analizu koje su države nastala iz bivše zajedničke države, danas članice NATO-a ja bi to rekao ovako, od one podjele '91. tko je glasao za uvođenje izvanrednog stanja i tko je glasao protiv Crna Gora je na ovoj strani, a BIH na onoj drugoj strani. To je ustvari, dakle, Hrvatska, Slovenija i Makedonija i Crna Gora su u NATO-u, a tadašnji elementi federacije, dakle, Srbija i Vojvodina, odnosno, Republika Srbija, Kosovo i BIH još nisu u NATO-u, nadam se naravno, ovom, da je u NATO-u to očekujemo da potvrde i drugi parlamenti svih zemalja. Koliko je stvar paradoks govori i činjenica kada sam spominjao … [[Govornik se ne razumije.]] da su tada '44. komunisti organizirali skupštinu u Manastiru a da se taj Manastir ne nalazi u stvari u Makedoniji, nego se nalazi na području Republike Srbije. Prema tome, bolje je da ovo završimo što prije, ko zna, koja se sve može komplikacija dogoditi. Prespanski sporazum, unatoč naravno protivljenju nacionalista iz obje države, čak je zastupnik Zlatan Zoran, to nije ovdje bilo toliko popraćeno u parlamentu i za govornicom pozvao vojsku da uhvati premjera predsjednika zbog ovog sporazuma, pa su ga izbacili, vjerujem da bi ga ono da bi ga i ovdje izbacili kada bi to netko rekao. I zbog toga, ću sa zadovoljstvom podržati ovaj zakon, želeći da i drugi parlamenti, drugih članica NATO-a podrže ovaj ratifikaciju i da naravno, to makedonski i grčki parlament napravi i mađarski, oni su sada postali bitni u tim stvarima.

Nadam se da ćemo i mi svi drugi parlamenti NATO zemalja ratificirati ovaj sporazum i donijeti ovakve zakone. Na vaše izlaganje imamo 1 repliku, to je kolega Klisović, izvolite kolega Klisović. Kolega Bauk, evo, upravo iz citata koje ste nam pročitali predsjednika Busha proizlazi da je Amerika već tada na summitu 2008. g. u Bukureštu podržavala primanje Makedonije u NATO, a Makedonija nije primljena na tom summitu kao što znamo. Što automatski anulira one teze, koje nam neprekidno kolege iz Živog zida ovdje plasiraju da je NATO samo ekspozitura Amerike i ništa više od toga.

Zahvaljujem. To i pokazuje, ustvari, koliko jedna, za nas sitnica, dakle, jedna riječ u imenu, koliko može usporiti i utjecati na sudbinu neke države, nekog naroda, pa i ovi sporazuma u oba parlamenta, u makedonskom i grčkom, prošli su za 1 ili 2 glasa. A sjećam se ja još nečega, kada smo već kod Balkana, 2006. g. BIH je za 2 glasa zamalo dobila novi Ustav, koji bi možda, ne kažem da je to tako, ali koji bi možda olakšao funkcioniranje BIH, danas, sada 13 ili 14 g. nakon toga, za 2 ili 3 glasa u parlamentarnoj skupštini, kada nije donesen Ustav, mi se ponovo vraćamo u situaciju ko koga bira itd. i vratili smo se 13 godina ili nismo se makli nakon 13 godina nego smo ošli unazad.

Kolegice i kolege zastupnici, danas kada raspravljamo o ovako važnoj temi i kada u biti, u svojoj raspravi moramo istaknuti koliko smo zadovoljni da se jedna problem koji traje dugi niz godina, uspije riješiti na obostrano zadovoljstvo dviju zemalja i dvaju i više naroda koji žive na području tih zemalja, s obzirom na probleme i što se tiče NATO-a i EU moram pohvaliti i iskazati zadovoljstvo da je socijaldemokratska vlada u Makedoniji imala tu hrabrost i sposobnost na čelu sa premjerom Zajevom da napravi iskorak i napravi prvi korak za rješavanje tog problema, a nakon toga lijeva vlada u Grčkoj, predvođena premjerom Ciprasom je uspjela i u Grčkoj pokazati i uvjeriti i javnost i parlament da je rješenje između te 2 zemlje, odnosno, naziva i imena Makedonija, znači koje je do sada bili sporno, na kraju uspješno riješeno i da se jedan problem koji je trajao, ja bi rekao više od desetljeća konačno skinuo sa dnevnog reda. Svi ćemo mi ovdje vjerojatno u Hrvatskom saboru, odnosno, ne svi, vrlo vjerojatno velika većina zastupnika poduprijeti Makedoniju na njenom putu i sa druge strane, doduše čovjek se mora još malo naučiti novo ime Makedonije ali svi znamo o čemu govorimo, poduprijet ćemo ih na novom putu i sa strane nekolicina kluba i zastupnika u Hrvatskom saboru koji vjerojatno na riječ NATO reagiraju kao da ste ih ofurili sa vrućom parom je nešto šta je dio političkog folklora odnosno stavova pojedinaca koje nemaju veze niti sa Makedonijom niti sa Grčkom niti sa NATO-om nego jednostavno njihovim stavovima koji su generalni i koji nemaju veze sa konkretnom temom. Znači recimo koja može biti korist Hrvatskoj od NATO-a već smo slušali i prije neke kolege, vjerojatno ne bi bilo rata u RH da smo bili članica NATO-a, sa druge strane moj stav je što se tiče i određenog izdvajanja odnosno naoružanja, ja nisam baš kao zastupnik sklon kvotama koje su nam odredili i mislim da to nije nešto šta bi eventualno Hrvatska mogla pratiti, možda se možemo tu izboriti unutar NATO-a da se ne izdvaja za Ministarstvo obrane ukoliko sad to žele primjerice vladajuća stranka, za mene nisu potrebni niti novi skupi avioni jer vidjeli smo da u situaciji kada smo imali ovu sramotnu nabavu aviona i nesposobnost ministra Krstičevića, da će se nažalost sad izroditi još jedna paradoksalnija stvar, da ćemo ići u nabavku još skupljih aviona koji će na kraju zamijeniti prioritete koji su nama i meni puno važniji u RH a to je da se podigne razina i kvaliteta obrazovanja i svega onoga što u Hrvatskoj nedostaje a nedostaje nažalost puno toga. Tako da nije nužno ja mislim da s obzirom da i bogatije ne poštuju te neke kvote koje bi prvenstveno trebale poštivati, vidimo da se predsjednik SAD-a non-stop nešto buni oko toga, ne vidim zašto bi Hrvatska tu bila predvodnik u potrošnji vojnoj odnosno iz budžeta pogotovo kada se i u regiji i sa ovim primjerom situacija stabilizira. Znači po meni kada se bude na zadovoljstvo svih riješila određena situacija sa BiH-om, ja sam uvjeren da ćemo konačno imati regiju gdje dugoročno neće biti nekih napetosti, trzavica i problema i sa te strane bilo bi dobro da se okrenemo međugraničnom odnosno suradnjom među zemljama i da vidimo kako kao regija možemo od ovog djela svojim narodima, svojim građanima osigurati bolju i kvalitetniju regiju i bolji i kvalitetniji život a Hrvatska sigurno može biti predvodnica za sve ove zemlje o kojima smo maloprije pričali, i BiH i Crnu Goru i Makedoniju i Srbiju kao neki uzor i put koji je prošla prema EU-u. Znači mi smo se tu već i nudili da pomognemo tim zemljama, naš je interes da te zemlje uđu što prije u EU i sa te strane Hrvatska može biti predvodnik u ovoj regiji i na neki način uzor tim zemljama. A što se tiče same Makedonije, još jednom čestitka i Vladi Republike Makedonije znači Sjeverne Makedonije, pardon, i čestitka i Vladi Republike Grčke, znači sa te strane što su uspjeli riješiti jedan problem koji je opterećivao narod i koji nažalost su nacionalisti desne stranke koristile maksimalno povećaju nervozu i nestabilnost u tom djelu naše regije, ajmo to tako reći koja nije toliko daleko od Hrvatske da nas to ne bi trebalo zanimati i ja bi rekao možda smo bili direktno zainteresirani s obzirom i na djelovanje jako puno naših kompanija u Republici Sjevernoj Makedoniji, da ne govorim koliko brendova, koliko naših kompanija tamo ispostave i koliko imaju veliko tržište, a vjerujem da će to tako biti sada, još će im biti lakše poslovati nego što im je bilo poslovanje do sada.

Kolega Maras, ja se isto priključujem ovim čestitkama Republici Sjevernoj Makedoniji na rješavanju njihovog po meni najvećeg problema koji ih je kočio tu državu kao u svom napretku i razvoju ali ono na što sam se javio za repliku je, vi ste rekli kako, spominjali ste financiranje naoružanja unutar NATO-a od strane i hrvatske države i kako je ono veliko i preveliko, evo vi ste sad kandidat za Euro parlament, mene zanima vaš pogled na temu zajedničke vojske EU-a, šta vi mislite o tome, da li bi zajednička vojska EU-a u sastavu NATO-a možda riješile te probleme financiranja naoružanja i obrane kada bi se unutar te zajedničke vojske dogovorile zemlje u EU-u koja bi držala koji dio obrane, recimo, ne znam, da bi netko držao pješaštvo, netko zrakoplovstvo itd., možda tada ne bi imali tih problema, evo mene zanima vaš pogled na to pitanje. Izvrsno pitanje ste postavili kolega Đujiću, to je jedna tema, znači europska sigurnost i zajedničko djelovanje koje nas sigurno sve skupa zanima i opterećuje. Ono što ja mislim i za šta ću se ja zalagati kada postane europski parlamentarac je da RH dobije svoju ulogu u kontroli Sredozemlja, znači, i kao zemlja koja ima veliku dugotrajnu tradiciju u pomorstvu, a s obzirom da nemamo još uvijek evo, to mi je žao što recimo, kolege iz HDZ-a iskusni diplomati kao što je g. Kovač, nisu uspjeli osigurati da u zadnjih 3 godine RH dobije neku agenciju koju bi imala na području RH. Zbog čega ne bi RH na taj način mogla biti centar gdje bi se kontrolirala sigurnost i migrantska kriza na Sredozemlju?

Posljednja pojedinačna rasprava je od kolege Joška Klisovića, izvolite kolega Klisović. Evo, ja sam se javio za pojedinačnu raspravu samo da dotaknem nekoliko pitanja koja su se javila u raspravi naših kolega. Prvo pitanje koje bih htio malo demistificirati je pitanje ljevice i njenog političkog djelovanja, kolega Sokol već se javlja, bravo za repliku. Dakle, ljevica se očigledno na jednom dijelu političkog spektra percipira kao politička orijentacija koja se bavi isključivo pitanjima socijale, zdravlja, obrazovanja, pitanje zaštite radnika i radničkih prava, a odriče joj se pravo da se bavi sigurnošću. E, ja mislim da je to apsolutno pogrešno i da ljevica jednako kao i sve druge političke orijentacije kojima je stalo do ukupnih državnih interesa, interesa građana, mora se baviti i sigurnosnim pitanjima. I u tom smislu i SDP je vrlo aktivno uvijek radio na reformi oružanih snaga, na reformi kompletnog sigurnosnog sustava RH i zalagao se za maksimalnu sigurnost hrvatskih građana u bilo kojoj fazi razvoja Hrvatske države, evo zadnji imamo i uspjehe naše Vlade kada smo imali veliku migrantsku krizu 2015.g., a sigurnost hrvatskih građana nikad nije bila dovedena u pitanje. NATO je jamac sigurnosti, NATO je obrambena organizacija koja jamči RH i svim njenim građanima zadovoljavajući stupanj sigurnosti i zbog toga je sasvim opravdano da SDP ili hrvatska ljevica podržavaju NATO jer je to u hrvatskom nacionalnom interesu, dakle, u interesu nam je imati sigurnosni kišobran koji je neprobojan, pa ako naši susjedi kupuju, ne znam, migove 29 ili se naoružavaju na drugi način, to ne bi trebalo previše uzbuđivati hrvatskog građanina jer uključeni u ovakav savez možemo mirno se posvetiti našim svakodnevnim poslovima. Sam ulazak Makedonije, sjeverne Makedonije u NATO sigurno mora, kao što sam već naglasio, dodatno potaknuti sve one koji nisu ušli u ovaj obrambeni savez da razmisle o dugoročnom načinu zadovoljavanja svoje sigurnosti. BiH je sigurno zemlja koja bi trebala i u interesu je RH, čim prije ući u NATO. Jako bi dobro bilo što je g. Ljubić naglasio da se takav jedan referendum organizira ako već postoji prevladavajuća volja građana BiH za ostvarivanje sigurnosti kroz jedan ovakav moćan vojni savez. Jednako tako, mora se kazati da u raspravi je bilo navedeno više nema istočnog bloka, Varšavskog bloka, prema tome, NATO više nema smisla. NATO usklađuje svoj strateški koncept svakih 10.g. u pravilu, ako treba i češće, sa novim sigurnosnim prijetnjama.

Pa ako je danas jedna od rastućih prijetnji npr. Sajber prijetnja, dakle, kibernetička sigurnost, onda ili ugroz kibernetičke sigurnosti, onda svakako će RH puno kvalitetnije se zaštititi od bilo kakvih kibernetičkih napada, bilo na svoje državne ustanove, institucije, bilo na gospodarstvo ili na kritičnu infrastrukturu, ako budemo umreženi u jedan ovakav visoko sofisticirani savez kao što je NATO gdje postoje i tehnološke mogućnosti, a i znanje kako se obraniti od recimo, tih novih oblika ugroze. Što se tiče proračuna i zahtjeva što NATO traži 2% od države članice da odvoji za pitanje obrambenog sektora, obrambene suradnje, treba tu istaknuti da nije samo problem 2% iako naravno u uvjetima proračunskim kakva je RH, 2% je puno i sigurno bi bilo pametnije jedan dio tog novca recimo, preusmjeriti u reformu obrazovanja koja je ključna reforma za daljnji razvoj RH. Ključno kod obrambenog proračuna je u stvari struktura proračuna, ako većina novca odlazi isključivo na hladni pogon, onda to nije dobro uloženi novac u vojni proračun. Većina novca bi trebala odlaziti u modernizaciju oružanih snaga i u obuku oružanih snaga, naravno, onaj broj pripadnika oružanih snaga koji su potrebni prema procijeni radi osiguravanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta RH, treba svakako zadržati, ali nije ključ u 2%, ključ je da ono što se daje obrani, Ministarstvu obrane i Hrvatskoj vojsci, po strukturi potrošnje bude orijentirano prema modernizaciji oružanih snaga i prema obuci naših pripadnika oružanih snaga, a ne da se samo plaćaju kao plaće odnosno hladni pogon, a vojska nema na čemu trenirati, pogotovo ne u modernim uvjetima kakve to zahtijevaju ugroze kojima smo suočeni. Makedoniji još jedanput želimo dobrodošlicu u NATO, ona je već sebe dokazala kroz sudjelovanje u raznim operacijama NATO-a, uključujući u Afganistanu i na Kosovu kao što smo spomenuli, mislim da će se vrlo lako i jednostavno ukopčat i u ostale aktivnosti, da će se njene oružane snage pojačano početi razvijati, tako da ćemo i mi zajedno nastaviti suradnju koju smo imali i do sada kako na vojnom i obrambenom planu, tako vjerujem i na političkom. Na vaše izlaganje imamo 4 replike, prvi je kolega Sokol, nakon njega kolega Maras. Hvala lijepa. Pa kolega Klisović, referirao bih se na ovo što ste vi i vaši prethodnici govorili o tome kako socijalisti rješavaju probleme, nacionalisti ih stvaraju, otprilike, jel? Pa bi samo napomenuo, čisto radi javnosti da je stranka koja je s vama u partiji europskih socijalista PASOK koja je desetljećima bila vladajuća stranka u Grčkoj, bila protiv ovog sporazuma, a Europska pučka stranka ga je s druge strane podržala. Dalje, taj isti PASOK je bio jedno cijelo desetljeće na vlasti dok se … [[Govornik se ne razumije]] imena Makedonije nije mogao riješiti, tako da ta priča kako baš eto socijalisti rješavaju probleme, mislim svi su tu jednako krivi ajmo reći zašto problem nije bio riješen, a budimo realni, glavna inicijativa da se stvar riješi, glavni blagoslov je došao sa druge strane Atlantskog oceana, a znamo da tamo nisu na vlasti ljevičari, nego zna se tko, jel, hvala. Puno, puno je tu bilo sada ping ponga ili flipera, SAD potpuno drugačije pristupa situaciji u Makedoniji odnosno sporu Makedonije i Grčke, dakle, ne iz perspektive ljevice i desnice, demokrata i republikanaca, nego iz perspektive američkih vanjskopolitičkih interesa, a interesi Amerike je stabilnost ovog područja naslonjenog na NATO, na zajednicu zajedničkih vrijednosti s kojima je i Amerika. Činjenica je kolega Sokol da su ljeve Vlade trenutno riješile ovaj problem, dugo smo imali desne Vlade, pa i desne predsjednike trenutno koji nisu bili u stanju tako nešto razriješiti.

Hvala lijepo. g. Klisović, vi ste u svojoj replici odnosno izlaganju rekli da u biti ljeve Vlade rješavaju probleme po Europi, na šta ste dobili jednu repliku kolege mladoga iz HDZ-a koji se i afirmirao u tim temama, dosta je aktivan i vidi se da će to biti područje njegovog djelovanje u budućnosti, zanima me kako gledate na ovo izjednačavanje, znači, ZNA SE HDZ i Trump, znači, to znači da su kolege iz HDZ-a na čelu sa g. Sokolom ponosni na Trumpa i to kako on vodi vanjsku politiku i NATO jer je kolega Sokol rekao „zna se tko je na vlasti u SAD-u“, znači, ZNA SE, to je HDZ, a Trump je na vlasti u HDZ-u, to je jedna zanimljiva teza di bi se moglo izvući da je to u biti jedna koalicija Trump hok, Sokol-Trump, tako da evo, hvala vam lijepo. Pa znate, ja mislim da HDZ jedino uvažava silu vlasti, autoritet, dakle, onog koji je jači i veći i onda će se pokloniti svakome, pri tome će možda usput i zaboraviti neke hrvatske nacionalne interese, ali to i tako nije važno, važno je stvarno biti uz one koji su najbolji, pa tako smo najjači, pa tako smo mogli vidjeti našu predsjednicu kako uskače u kadrove gdje je Majkl Pens ili Donald Trump, prema tome, to je jedan sustavni politički pristup rješavanju problema kako ga vide kolege u HDZ-u. No, mi na ljevici smo ipak drugačiji, ipak malo dublje promišljamo stvari i pokušavamo stvarno vrijednosno djelovati, pa ako netko reagira među narodu ili prema RH bez obzira tko je u pitanju, protivno našim interesima, onda ćemo se ustati i tražit ćemo od g. Tajanija recimo, ostavku na mjesto predsjednika parlamenta, a nećemo tražit ostavku i ispriku, pa kad [[Upadica: Hvala]] on samo da ispriku, a ne [[Upadica: Hvala vam]] povuče izjavu Slijedeća replika kolega Đujić. Kolega Klisović, vi ste govorili o ulozi ljevice u rješavanju problema u Europi i ja se tu s vama slažem. Recimo, spominjali ste migrantsku krizu i upravo na tom primjeru migrantske krize imamo primjere kako je lijeva Vlada u RH rješavala probleme migrantske krize, a imamo ono kako to rješava današnja Vlada, iako je evo, kolega Sokol govorio primjere kako je ova Vlada uspješna u rješavanju migrantske krize, ja se ne bi složio s tom tezom. Dakle, mi za vrijeme ljeve Vlade odnosno Vlade Zorana Milanovića nismo imali situacije koje imamo danas, dakle, da ova Vlada čuva granicu tako dobro, pa onda ti migranti ih nalazimo po šumama Gorskog kotara, po šumama Zlobina, da nalazimo mrtve migrante po hrvatskim šumama koji su se smrzli i promrzli, da ljudi danas imaju provale u svoje vikendice i u svoje objekte od tih migranata, dok recimo, dok je ljeva Vlada bila ovdje, ih nisu ni vidjeli, znali su za njih samo jer se o njima pričalo, dakle, to su situacije [[Upadica: Hvala vam]] kako ova Vlada rješava ove probleme [[Upadica: Hvala]] pa bi evo molio i vas [[Upadica: Hvala]] koji ste bili dio te Vlade da malo [[Upadica: Hvala vam]] prokomentirate tu situaciju. Da, nažalost, danas se migranti smucaju po šumama i gorama gdje im nije mjesto, a hrvatska policija biva javno prozivana zbog upotrebe sile u određenim situacijama koja se može protumačiti kao prekomjerna. U doba naše Vlade kad su tisuće migranata dolazile na granicu, od 5 do 7000 svakodnevno, ljudi su se tretirali dostojanstveno, ljudi su se tretirali humano, ljudi su se tretirali kao osobe koje bježe od ratom ugroženih područja, područja gdje mogu izgubiti glavu. U isto vrijeme, primajući tako veliki broj ljudi i osiguravajući transport i tranziciju prema drugim destinacijama u Europi gdje su htjeli ići, niti jedanput nije bila ugrožena sigurnost RH, niti jedan građanin RH u to doba nije doživio ili bar javnost ne zna da je doživio ikakvu neugodnost od migranata.

Taj novac može biti pokretač hrvatskog gospodarstva. Prema podacima zadnjima, koji su dostupni, 118 hrvatskih tvrtki, radi za NATO savez. Istina treba proći zahtjevnu certifikacijsku proceduru, ali te tvrtke NATO savez ne traži samo naoružanje, tu su građevinski radovi, tu je obuća i odjeća, tu je druga vrsta opreme i to je prilika za hrvatsko gospodarstvo da unutar tog saveza se razvija i da na kraju krajeva osim ove koristi za sigurnost koju NATO savez pruža da razvijeno i hrvatsko gospodarstvo.

118 hrvatskih tvrtki posluje sa NATO odnosno, NATO državama. U NATO postoji jedna agencija, mislim da se zove NAMSA koja se bavi isključivo kupovanjem opreme. A kada kažemo kupovanjem opreme, ne mislimo samo na oružje, mislimo na sve što jednom vojniku treba da bi mogao funkcionirati na bojištu. Dakle, tu se radi, recimo i o vitaminskim pripravcima, o hrani, o odjeći, obući, o mnogim mnogim stvarima. NATO je veliko tržište i veliko je tržište i za hrvatske tvrtke. Ja kada sam vodio gospodarsku diplomaciju, NATO mi je bio jedna od adresa gdje smo išli prezentirati hrvatske tvrtke, odnosno, organizirali smo da one same sebe prezentiraju i ja se nadam da iza toga, nakon toga i došlo do određenih poslova.

Molim vas da pozdravimo učenice i učenike Srednje gospodarske škole iz Križevaca koji su se upravo pridružili dakle u sabornici, kao i njihove profesore i profesorice, nastavnice i nastavnike. Dobrodošli. … [[Pljesak.]] Sukladno članku 247. predlažem da sljedeće dvije točke objedinimo i da provedemo objedinjenu raspravu. Da li se slažete s tim, to jest da li ima netko nešto protiv? Dakle, objedinit ćemo Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 572. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda, prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje oba predložena Zakona, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam.

Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi saborski zastupnici. Evo objedinjeno govorimo o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu i Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti sa Konačnim prijedlogom Zakona. Zakonom o pružanju usluga u turizmu uređuju se usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, ugovor o putovanju, paket aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu, te prava i obaveze trgovaca, putnika u vezi s tim ugovorima. U prijedlogu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti definira uvjete pružanja za pravne i fizičke osobe pružanja ugostiteljskih usluga odnosno način na koji usluge te mogu bit pružane. Nacionalnim programom reformi za 2018. godinu utvrđene su mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva i unapređenje poslovnog okruženja, te u s njima vezi mjera objedinjavanja gospodarskih inspekcija kao temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova koji se sada obavljaju u središnjim tijelima državne uprave, u konkretnom slučaju, inspekcijski posao ako obavlja turistička inspekcija Ministarstva turizma. S obzirom da Državni inspektorat od 01. travnja 2019. godine preuzima poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti turističke inspekcije Ministarstva turizma, poslove inspekcijskog nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu iz nadležnosti Ministarstva financija, Carinske uprave te poslova Sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva, potrebno je izvršiti izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Kroz izmjenu navedenih dvaju Zakona, vrši se njihovo usklađivanje sa odredbama Zakona o državnom inspektoratu, kojim se uređuju ustrojstvo Državnog inspektorata, upravljanje, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, dužnosti i ovlasti inspektora u svrhu zaštite javnog interesa i javno zdravstvenog interesa u provedbi propisa, te prekršajna odgovornost. Inspekcijske poslove u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja ugostiteljskih usluga, pružanja usluga u turizmu, obavlja turistička inspekcija. Navedeni inspekcijski poslovi podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora i provedbu Zakona i drugih propisa kojim se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili ugostiteljske usluge, način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe pružaju usluge u turizmu i neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga, neregistrirano pružanje usluga u turizmu, obavljanje drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom Zakonu. U oba Zakona u cijelom tekstu mijenjaju se odredbe u kojima se navodi turistička inspekcija Ministarstva turizma, na način da se umjesto Ministarstva turizma navodi središnje tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove, a što je opisni izričaj za Državni inspektorat. Tako se u Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti izmijenjene odredbe odnose na dostavu primjeraka izvršnih rješenja, prvostupanjskih rješenja nadležnim inspekcijskim tijelima sukladno Zakonu o državnom inspektoratu, odnosno u jednoj odredbi kojom se dostavlja prijava pružanja ugostiteljskih usluga koje organizira dobrovoljna vatrogasna društva. U dva članka kojim se uređuju prekršajne odredbe, mijenja se navođenje broja u zagradi radi usklađivanja sa materijalnim odredbama Zakona. U Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu izmijenjene odredbe odnose se na dostavu primjeraka izvršnih prvostupanjskih rješenja nadležnim inspekcijskim tijelima, i na podnošenje žalbe protiv prvostupanjskih inspekcijskih rješenja o zabrani pružanja usluga, sve sukladno Zakonu o državnom inspektoratu. Predlaže se Hrvatskom saboru donošenje oba Zakona po hitnom postupku u cilju izbjegavanja pojave pravnih praznina u postupanju inspekcijskih službi u sklopu Državnog inspektorata od 01. travnja 2019. godine, te u svrhu osiguravanja pravilnog, učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja državne uprave u upravnim područjima koje je Državni inspektorat preuzeo od pojedinih središnjih tijela državne uprave, a što su osobito opravdani razlozi za donošenje ovog Zakona po hitnom postupku. Za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Želi li izvjestitelj, to jest izvjestiteljica Odbora uzeti riječ, kolegica Jelkovac i kolega Grčić? Ne, dobro. Otvaram raspravu. Prva rasprava je rasprava od kolege Miro Bulja u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, naglašavam još jednom objedinjeno. Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući, uvaženi predstavnici Ministarstva turizma, kolegice i kolege. Ovo su tehničke izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu, ova dva Zakona donose se radi objedinjavanja gospodarskih inspekcija i radi ponovnog osnivanja Državnog inspektorata, znači tehnički Zakon i to ovdje temeljem onoga što je donijela većina, nije sporno, međutim danas možemo malo i razgovarati o stanju u našem turizmu jer je to vrlo bitno, to je naša najjača trenutno gospodarska grana. Ja bih ovdje posebno govorio o malim iznajmljivačima, posljednjih sam mjeseci dosta boravio sa, i bavio se sa problemima iznajmljivača, našao sam se s mnogima od njih, razgovarao s njima, slušao ih, a slušao sam uglavnom o problemima koja je izazvala baš ova Vlada. Iznajmljivači su naša najveća skupina ugostitelja, oni čine skoro 60% naših kapaciteta, oni na svojim plećima oduvijek nosili i nose hrvatski turizam, a što su dobili od ove Vlade? Poskupljenje turističke pristojbe, zabranu pružanja usluga pansiona i polupansiona i to sam tada i komentirao da jednostavno naši ljudi koji imaju pansione, iznajmljivači koji imaju pansione i polupansione nećemo svojim gostima niti gradele da ispeku kad dođu u njihovu uslugu da pruže, jednostavno, pogoduje se na ovaj način velikim ugostiteljskim objektima, i hotelijerima, na štetu naravno malih naših iznajmljivača i onih koji pružanju usluge pansiona i polupansiona. Vlada je iznajmljivače javno optužila da su nelojalna konkurencija velikim ugostiteljskim i hotelskim kućama, a da ne govorimo o paušalnom porezu. O tome šutite. Recite gospodo iz ministarstva koliko iznajmljivača još uvijek ne zna koliki će im biti porez. Evo, reći ću vam što je ministar prošli mjesec izjavio o tom paušalu o porezu, paušalnom porezu. Ovako je na HRT-u u Temi dana poslije Dnevnika govorio ministar Cappelli, ja mislim da nakon ovog prvog udara, provest će se jedna analiza kvalitete u svim gradovima, a kad se napravi jedna stabilnija slika, svega toga dogodine će se pristupiti tome kvalitetnije. Evo to je naš ministar turizma, to su, evo vidimo i PR članci, zajedničkim snagama i suradnjom doći ćemo i raditi na rastu kvalitete, a u biti uništavaju se mali iznajmljivači i oni koji iznajmljuju pansione i polupansione. To je turizam ne samo uz obalu nego turizam na cijelom kontinentu, postavio sam vam pitanje, koliko je gradova, znaju li iznajmljivači koliki im je paušalni porez? Temeljem zakona koji ste donijeli o porezu na dohodak ja sam ga dao odmah na ocjenu ustavnosti, dao sam i amandman da je zakon protuustavan, nažalost Ustavni sud evo, od 11. mj. kad je ministar Marić ovdje predstavio taj zakon gdje je dao mogućnost skupštinama i lokalnim čelnicima da oni određuju koliko će biti iznos pa ispada sada 5 puta skuplji one skupštine vijeća koje nisu donijele, 5 puta su 150 na 750 kn, uzima se srednja vrijednost između 150 na 1500. Ja .../nerazumljivo/... na Ustavni sud, tražio sam požurnice, Ustavni sud još nije donio i sada nemamo uopće informaciju u koliko gradova uopće iznajmljivači u RH znaju koliki im je paušalni porez. Znači napravili ste jedan kaos iznajmljivačima, nositeljima našega turizma.

Tim porezom ja sam to davao amandman, upozoravao sam ministra Marića ovdje da ne može se ostaviti mogućnost da to donose skupštine i vijeća na način da su dužni to donijeti od 1. do 31.1. ove godine jer je zakon počeo vrijediti 1.1.2019. što znači da brojni sad, neki su čak imali informaciju donijeli prije toga, je li to uopće zakonito? Znači prije 1.1. paušalni porez. Što znači to je jedan loš put, udar na naše male iznajmljivače. Tako naš ministar turizma se ponaša, to je naša Vlada, opalili ljudima porez, rasturili sustav i sad ćete vi raditi analize. Govori ministar, sad ćemo mi raditi analize. Analize se rade prije nego se donose zakoni, a ne poslije toga. Nije tu ministarstvo, nije tu država, nisu tu općine i gradovi, samo zato da narod puni njihove proračune nego da rade za narod i da se potiču i iznajmljivači i polupansioni i mali iznajmljivači, a ne da se pogoduje velikim korporacijama, velikim hotelskim tvrtkama, a na ovaj način vi to radite. Zaustavljate razvoj, poglavito u kontinentalnom dijelu gdje OPG-om se bave proizvodnjom, poljoprivrednom proizvodnjom bi mogla biti usluga taj njihov proizvod. Na ovaj način jednostavno ste, pogodujete velikima, a malima nije omogućen koji iznajmljuju polupansione i pansione doslovno da ispeku svojim gostima gradele. Jedne gradele srdela. To ste napravili malim iznajmljivačima, tj. koji iznajmljuju pansion i polupansion. Jedino što vi radite pokazao sam što se tiče našega turizma je jeftini PR. Evo iz ove novine kad sam vam pokazao i citirao Cappellija gdje logo turističke naše zajednice, a mislim da narod vidi sve jer ovo Ministarstvo turizma, ministar i ova Vlada su prozirni, plaćate šakom i kapom našim novcima vaše reklame, a radite ogromne štete našim malim iznajmljivačima i onima koji iznajmljuju pansion i polupansion, pogodujući velikim tvrtkama. Ne trebaju iznajmljivačima vaše nasmijana lica i vaša magla. Treba im Vlada koja će raditi za njih. Ne trebaju na floskule o Hrvatskoj punoj života. Ma kojega života ja vas pitam. Gdje sada brojni iznajmljivači ne znaju koliki će porez platiti. Nakon vas ostat će samo gljive, amebe i vukovi i možda lisice jer ovaj Zakon o iznajmljivačima, o paušalnom porezu je tolike štete nanio tim ljudima, toliki kaos u sustavu i stvarno bi bilo interesantno da nam odgovorite na pitanje, vi iz Ministarstvo turizma koliko jedinica lokalne samouprave je donijelo odluku o plaćanju paušalnog poreza? I znaju li uopće iznajmljivači u cijeloj RH, u svim jedinicama lokalne samouprave koliki su porezi? Ja sam dao na Ustavni sud da se za ocjenu ustavnosti, nisam dobio odgovor, a nanijeli ste velike štete onima na čijima su plećima turizam a to su mali iznajmljivači. I samo njima radite štete, pogodujući velikim uglavnom stranim hotelskim lancima i restoranima, naravno. Zabraniti polupansionima i pansionima konzumiranje hrane je isključivo pogodovanje da se hrana konzumira samo u velikim hotelima i restoranima umjesto obrnuto, da potičete poglavito u ruralnim područjima, poglavito u zaleđima, Dalmatinskoj zagori, Lici, Gorskom kotaru, Slavoniji, Zagorju, cijelom području RH, da potičemo ljude da iznajmljuju pansione i polupansione i da prodaju svoju hranu, OPG-ove. Na ovaj način vi ljudima ste zavezali ruke. A ovaj paušalni porez je sramota. Da nisam to upozoravao, tada sam kao saborski zastupnik dao amandman ovdje, ja ne pričam za amandman jer je jednostavno nezakonito donesen za paušalni porez za iznajmljivače, nezakonito. Vi ste dali tom 30 dana tijelima jedinica lokalne samouprave da donesu tu odluku a šta ako je gradsko vijeće negdje palo ili općinsko, ako se nije izglasao proračun, u nekome selu, u maloj općini, 750 kn će morati plaćati iznajmljivači, još nema odgovora suda, još nema od Ustavnog suda naravno jer ne rade svoj posao kako bi trebali raditi, trebali bi najprije konzultirati sa Šeksom Vladimirom koji je imenovao tamo, doduše uz pomoć SDP-a i HDZ-a dvotrećinskom većinom. Ovo je udar na male iznajmljivače, na kičmu hrvatskog turizma. Na kičmu hrvatskog turizma. I ministar Capelli jedino šta radi sa njihovim novcem plaća sebi PR. Odgovorite mi na ova pitanja koja sam postavio, inače ove 2/3 Hrvatske koje su prazne, bit će još praznije. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, poštovani kolega Giovanni Sponza, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče i pomoćnice ministra, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Evo kao što je i sam predlagač rekao, zakon koji je pred nama još jedan u nizu tehničkih zakona kojim se provodi objedinjavanje svih inspekcija u Državni inspektorat i kao takav nije od suštinskog značaja kako za konkurentnost tako i za razvoj hrvatskog turizma. Mi u klubu IDS-a kontinuirano ukazujemo da temi razvoja hrvatskog gospodarstva treba pristupiti iz jedne drugačije, iz jedne šire perspektive kroz raspravu koja će biti usmjerena na ključna pitanja, kakva je danas državna politika u odnosu na hrvatski turizam i kakav turizam želimo sutra. Stanje u turističkom sektoru je takvo da je hrvatski turizam nekonkurentan, to sam već više puta naglašavao i to ponajprije zbog neadekvatne politike Vlade RH koja se niti bavi niti suočava sa ključnim problemima i izazovima i ne poduzima nikakve konkretne mjere. Vlada RH svojom lošom poreznom politikom u sektoru turizma umanjuje konkurentnost našeg turizma u odnosu na druge mediteranske države, poznato je da Hrvatska ima najvišu stopu PDV-a unutar mediteranskog konkurentnog kruga, o štetnosti trenutne porezne politike Vlade u sektoru turizma govori studija analiza utjecaja stope PDV-a na konkurentnost smještaja i ugostiteljstva Hrvatske koja je pokazala kako trenutna stopa PDV-a 25% na ugostiteljstvo, ugrožava investicijski, ugrožava razvojni ciklus turizma ali isto tako indirektno utječe i na slabije plaće unutar sektora turizma. Upravo zbog tih razloga Hrvatska u kojoj je turizam gospodarska grana koja ima izričito značajne efekte na cjelokupno gospodarstvo, mora djelovati po tom pitanju i smanjiti stopu PDV-a ali ne sutra već danas u turizmu jer će se na taj način direktno djelovati na podizanje konkurentnosti. To je što se tiče porezne politike ali postoji i niz drugih primjera koji pokazuju da Vlada ne promišlja dugoročno, da Vlada ne promišlja strateški kada je turizam u pitanju i sada ću navesti samo neke. Nemamo provediv Zakon o turističkom zemljištu koji bi napokon riješio temeljni problem, status nositelja prava vlasništva na turističkom zemljištu, struktura smještajnih kapaciteta je nekonkurentna. Budući da je danas svega 16 do 17% kapaciteta u hotelima i naseljima, što je manji postotak nego što je bio prije 30 g. kada je to bilo oko 23%, nedostaje kvalificirane radne snage, tu iz godine u godinu svjedočimo vatrogasnim mjerama koje daju sve slabije rezultate, država ne uzima u obzir činjenicu da s jedne strane imamo rast potreba za radnom snagom a s druge strane odlazak mladih u inozemstvo, pad nataliteta i starenje populacije. Kada se već govori o objedinjavanju inspekcija u Državni inspektorat, postavio sam, postavljao sam i postavit ću opet pitanje, a što je sa bespravnom gradnjom koja nezaustavljivo i nepovratno uništava prostor, ako već govorimo o turizmu prostor je jedan od naših najvrjednijih resursa. Država tu kontinuirano izbjegava dati potrebne ovlasti općinama i gradovima koje same bolje poznaju stanje na terenu i koje bi sigurno efikasnije sprječavale bespravnu gradnju. Govorio sam i opet postavljam pitanje, a što je sa pitanjem Brexita, sa pitanjem potencijalnih gubitaka dijela gostiju iz Velike Britanije zbog potencijalnih štetnih posljedica izlaska iz EU. Da li smo imali do sada prilike uopće čuti, ima li Vlada tu razrađen konkretan plan s aktivnim mjerama kako bi se barem ublažio mogući pad broja dolaska tih gostiju. Zar nismo naučili lekciju kad je bilo u pitanju uvođenje viznog režima, a tiče se Rusa, Rusa visoke platežne moći, kad smo supstitut zamjene tražili u gostima iz Velike Britanije, ako nismo naučili lekciju volio bih danas od predlagača na tu temu nešto i čuti. Sve su to problemi koji svaki sa svog aspekta negativno utječu na naš turizam, negativno utječu na njegovu konkurentnost, a kao što danas imamo prilike svjedočiti Vlada RH predloži neku tehničku mjeru, umjesto da iznađu sveobuhvatna i dugoročna provediva rješenja. I ako tako budemo nastavili onda će Vlada samu sebe proglasiti tehničkom vladom. Prije nastavka rasprave pozdravljam učenice i učenike Srednje gospodarske škole iz Križevaca te njihove profesorice i profesore, želim im dobrodošlicu u prostorije u Hrvatskog sabora i ugodan boravak u Hrvatskom saboru. [[Pljesak.]] Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Anton Kliman, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege evo ja ću se zadržati ipak na srži ovoga prijedloga zakona, a to su izmjene i dopune dakle Zakona o ugostiteljstvu i pružanje usluga u turizmu. Evo mogli smo danas čuti na neki način zamijenjene uloge u ovom našem dnevnom redu, dakle ovo sve što smo čuli danas od kolege prije mene moglo je biti u ovoj točci prije iznošenja stavova po klubovima, ipak najmanje se govorilo ovdje o ovom zakonu, mada neke stvari evo konkretno kod kolege Sponze držim da bi trebali razgovarati o njima, ali evo držat ćemo se ipak ovog zakona jer neke stvari u hrvatskom turizmu jesu za raspraviti, ali ja sam siguran da Ministarstvo turizma u suradnji sa drugim resornim ministarstvima i sa samom Vladom RH, kroz Vladu RH vodi o tome računa i da će se oko nekih pitanja sigurno dati, dati rješenja. Kao što sam i naglasio evo ovdje je jedan tehnički zakon ispred nas gdje u pravilu se moraju zamijeniti uloge spomenute dakle inspekcija u prethodnim zakonima gdje smo imali turističku inspekciju u Ministarstvu turizma kroz Zakon o Državnom inspektoratu, ovlasti turističke inspekcije prelaze na turistički inspektorat i po sili, sili riječi, po sili zakona moramo jednostavno promijeniti riječ turistički inspektor sa gospodarski inspektor u samom tekstu zakona i to je srž ove promjene, promjene samih zakona. Međutim, trebalo bi reći nekoliko riječi s obzirom na svoj subjektivitet kao turistička inspekcija prestaje kroz Ministarstvo turizma, nekoliko riječi reći makar o prošloj godini, o poslu koji je turistička inspekcija napravila. Moram reći u poslu koji neke u jednom dijelu je bio kompliciran s obzirom na ovlasti koje je imala turistička inspekcija ili koje još uvijek ima do stupanja na snagu Zakona o Državnom inspektoratu. Na nekim rekao bih nelogičnostima, na nekim smanjenim ovlastima za koje ja osobno smatram dok sam bio ministar da je trebala imati i dovođenja samih turističkih inspektora na terenu u jednoj rekao bih nezavidnoj situaciji. Turistički inspektori su imali zaista jedan sužen djelokrug djelovanja, jer je praktički u neregistriranu djelatnost naši turistički inspektori nisu mogli ulaziti. Recimo primjera radi ako je bio prijavljen netko tko na crno iznajmljuje sobu ili apartman ili kuću za odmor naš turistički inspektor nije mogao ući unutra bez pratnje same carine, mogo je to evidentirati na nekakav proizvoljan način ali prava infekt nije mogao, nije mogao ovaj se učiniti iz razloga toga što nije imao ovlasti za uć u takav, u takav objekat, nego je morao tražiti dakle intervenciju policije i carinske uprave da bi mogli se, da bi se mogli ući u takav objekt i tek onda nastupiti u samom pregledu stanja u tom objektu tko sve boravi, da li ima potrebnu dokumentaciju i odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti ili nema. Dakle, jedna reko bih situacija u kojoj je naše inspektora dovodila, reko bih skoro pa do ludila, jer znam razgovarao sam sa mnogima od njima, od njih i jednostavno bili su frustrirani sa tom cijelom situacijom. Sada kroz ovu izmjenu zakona gdje će Državni inspektorat imati objedinjene ovlasti, mislim da ćemo stati na kraj takvim pojavnostima i mislim da će sama uloga gospodarskih inspektora biti puno snažnija i gdje će moći stati na kraj puno revnije ovoj sivoj ekonomiji koja se i u velikom dijelu i pogotovo kod privatnih iznajmljivača raširila i rekao bi da je počela biti jedna normalna pojavnost u samom procesu, dakle, davanja usluga, usluga, ugostiteljskih usluga u turizmu, rekao bih da su prošle godine naši turistički inspektori napravili sve zajedno oko 9800 pregleda. Dakle, 8700 pregleda su otprilike, dakle, napravili izvida kod pravnih osoba i oko 1100 kod pružatelja usluga u turizmu. Kod 8000 pregleda nije bilo povrede pravnih propisa, a u 1830 inspektori nadzora su utvrdili prekršaje, dakle, kroz to utvrđivanje prekršaja bilo je 533 podnesena optužna prijedloga, 41 prekršajni nalog, u 10 slučajeva je bilo oduzeto protupravno stečene imovine itd. itd., 1700 manatnih kazni je naplaćeno na mjestu izvršenja prekršaja, turistički inspektori su izdali 625 upravnih rješenja, ima tu još mnogih radnji koji su turistički inspektori izveli na terenu i treba reći da su zaista i sa svojim ograničenim ovlastima napravili jako velik posao i dali jedan veliki doprinos da se sredi tržište pružanja usluga u turizmu, kako i u ugostiteljstvu, tako i u samom turizmu i mislim da im treba ovom prilikom, evo reći i na neki način i hvala i zaželit im još bolju, još bolje efikasnost kroz rad u Državnom inspektoratu, za što mi u klubu HDZ-a držimo da će napraviti se pomak u tom dijelu državne uprave i da će vratiti dignitet samom gospodarskom inspektoru odnosno u ovom slučaju turističkom inspektoru, gdje će moći zaista obavljati posao onako kako mi mislimo da bi trebali obavljati, kako su trebali obavljati do sada, ali evo, desilo se to da se Državni inspektorat ukinuo kada nije trebalo. U svakom slučaju HDZ i klub će podržati ovaj nacrt prijedloga, dakle, u hitnoj proceduri i evo, još jednom na neki način, s obzirom da nismo čuli do sada, zahvaljujemo se svim revnim turističkim inspektorima do sada koji su radili svoj posao. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Klimanu. U ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, poštovani kolega Branko Hrg, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege, mi smo kao klub naravno podržali spajanje svih inspekcija u Državni inspektorat i tako ćemo podržati i ove izmjene zakona jer u stvari to je samo slijed aktivnosti koje treba provesti, ali želim iskoristiti priliku i ovdje reći još nekoliko stvari vezano za problematiku koja se tiče ugostiteljske djelatnosti, u krajnjem slučaju turističke. Mi imamo inspekcije koje rade po cijeloj RH, naravno da se RH ne može baš jednako gledati u ovom dijelu turističke djelatnosti u kontinentalnom dijelu, posebno onom ruralnijem, da velim tako nerazvijenijem turistički i onom jadranskom dijelu koji je turistički razvijen i stvarno vjerujem da će ovakvo objedinjavanje inspekcija u Državni inspektorat posložiti priču na način da se ne maltretira ljude sa desecima različitih inspekcija u različitom vremenu, nego da će se objediniti takve aktivnosti i da će na neki način inspekcije biti te koje će stvarno ukazivati na nepravilnosti koje se događaju, a ne zatvarati objekte radi sitnih propusta, možda često puta i nenamjernih ili možda proizvedenih čisto jednom nemogućnošću praćenja svih onih zakonskih akata koje mi donosimo.

Dakle, da se objedine takve aktivnosti i da stvarno dobijemo jednu situaciju gdje će državne institucije u stvari pružati kvalitetnu uslugu i štititi interes države sa ciljem razvoja ove jake, važne gospodarske grane koja je vrlo bitna u RH. Nekako kad sve to skupa gledamo, povezujem to i sa aktivnostima koje se događaju, evo vratit ću se malo na kontinentalni dio onog ugostiteljsko turističkog djelovanja i reći da bi bilo dobro i poželjno da se i tu nađe neka mjera i neko dobro rješenje kako funkcionirati jer danas imamo situacije da u vrijeme kad nije turistička sezona na Jadranu, onda razno razne inspekcije, pa često puta i policija onako dosta rigorozno, moglo bi se čak reći da se poneki puta malo iživljavaju na ugostiteljskim objektima koji su u kontinentalnom dijelu i da često puta se onemogućuje ljudima da zarade neku kunu koja se vrlo teško zarađuje u ovom vremenu u kojem živimo u ugostiteljskom dijelu, znači, u samom kontinentalnom dijelu RH. Znači, kad smo govorili i prije o ovoj grani djelatnosti i o samom ugostiteljstvu koje je naravno temelj turizma, znao sam govoriti da ne smijemo jednako gledati kontinentalni i jadranski dio Hrvatske. Da u kontinentalnom dijelu Hrvatske, moramo stvarno čuvati ono što imamo. I danas, kada također govorimo o inspekcijama i o radu inspektorata u turizmu, onda bi trebalo također vidjeti, da li se i tu može nešto napraviti, da se malo pojačanije kontroliraju oni objekti, koji uvoze jeftinu i često puta hranu upitne kvalitete koja se kasnije nudi turistima, od onih koji nude domaće proizvode. Da li ih baš treba gledati istim povećalom? Da li bi trebali možda imati domaći proizvođači i ljudi koji plasiraju domaće proizvode, ipak malo primjerenijih da velim, odnos, države represivnih institucija, koje tu trebaju djelovati. Evo s tim nekoliko opaski i podršku objedinjavanja svih inspekcija državnog inspektorat sa željom i ciljem da stvarno te inspekcije rade zajedničko i udruženo, da na neki način se povezuju, da ne rade svaki za sebe i da ne dolaze svaki po svojoj liniji da tako kažem, često puta ih maltretirati onih koji se bave tim poslom, nego da to bude jedna, onako udružena aktivnost, s cijelim poboljšanja ove vrste djelatnosti, mi ćemo kao klub podržati ova dva prijedloga zakona. Zahvaljujem kolegi Hrgu. Sljedeća raspravu ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, pomoćnice ministra, pred nama su objedinjena 2 zakona iz nadležnosti Ministarstva turizma, riječ je izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i riječ je o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu. To su tzv. tehnički zakoni, dakle, zakoni koji ovdje u raspravi ne izazivaju neke druge emocije, nego govorimo zapravo o zakonima, koje je potrebno promijeniti iz jednostavnog razloga, što je donesen Zakon o Državnom inspektoratu i tada je bilo najavljeno, da će trebati negdje 60-tak zakona promijeniti da bi Državni inspektorat mogao funkcionirati i da bi sve te djelatnosti, mogle na taj način biti definirane. Kada imate zakone iz oblasti turizma, onda naravno, da uz meritum, uvijek, kao što su moji prethodnici iskoristili priliku malo govorite o turizmu, no ja bih se pak tu, u glavninu rasprave usredotočila na temu izmjene i dopune. Tema izmjene i dopune, je da inspekcije koje su sada, odnosno, inspektori koji su u Ministarstvu turizma, idu u objedinjeni veliki inspektorat. Kada je bila rasprava o Državnom inspektoratu, nekoliko puta sam napomenula i rekla sljedeće i to ću ponoviti i u ovom trenutku. Dakle, odluka je da bude Državni inspektorat, da sve inspekcije koje su vezane uz gospodarsku idu, tada je bila velika dilema i tada i danas je bilo vezano uz građevinsku inspekcijama li zakon je donesen, na snazi je i mi ćemo Državni inspektorat imati od 1. travnja 2019. g. 1. travanj 2019. g. je za mjesec dana. Danas je 28. veljača. Dakle s prvim 1. travnjem Državni inspektorat treba početi funkcionirati na određenoj lokaciji, inspektori trebaju voziti određene aute, mora se točno znati koliko ih ima, otprilike znati kakav im je raspored, tko gdje ide, koje kompjutere će koristit, to je kolegice i kolege za 31 dan a znamo svi da je to puno manje radnih dana. U ovom trenutku još uvijek nije iz definirano koliko je broj ljudi koji je u Državnom inspektoratu, gdje će oni sjediti, dakle, formalno gdje će biti, koji ljudi iz ministarstava idu, jer ministarstva pokušavaju sada, kroz svoje neke pravilnike, nešto od inspektorat zadržati na nekim drugim poslovima, kada je bila rasprava o inspektoratu, čak smo u tom smislu i dali amandman koji naravno nije bilo prihvaćen, zaključili smo da je premalo vremena i da se ipak uzme neko vrijeme i da se prolongira barem na određeni način. Bilo bi dobro, to možda kolege iz HDZ-a znaju, ali mi drugi ne znamo koji je načelu tog Državnog inspektorata, iz jednostavnog razloga, da se stvori nekakva piramida, nekakav sustav upravljanja, da bi osigurali da se ne traže inspektori kada je riječ o oblasti turizma u Ministarstvu turizma, a da se oni nalaze u inspektoratu. Dakle, ono što moje iskustva koje nije baš tako jako malo govori, apsolutno će se u ovom trenutku, u tom prelaznom periodu, napraviti cirkus, više nećemo znati, tko je gdje, zašto i zbog čega. Tada sam iskoristila nešto i rekla sam nemojte nered rješavati drugim neredom. Ja sam bila jedna od onih, bez obzira, vi znate da sam ja dakle, bila u jednoj koalicijskoj … [[Govornik se ne razumije.]] i tada sam upozoravala i činilo mi se da nije dobro kada se iz velikog inspektorata išlo po drugim ministarstvima. Činilo mi se da to nije dobro i to se pokazalo da to nije dobro i da je bilo bolje da je ostalo na njenom mjestu pogotovo … [[Govornik se ne razumije.]] ove gospodarske inspekcije, jer može biti bolja, učinkovitija, jednostavnija je i za one koji prijavljuju, jednostavnija je za one koji moraju postupati po svemu tome. Naravno odluka je bila drugačija, mi kao mlađi koalicijski partneri smo prihvatili tu odluku i tada upozoravali, ja sam u jednoj raspravi koristila ono jesam ti rekla, i ne volim to kada moram nakon 2 ili 3 godine reći jesam rekla. Jednako tako, zaista au ovoj raspravi sam rekla, ljudi moji, dajte se dobro pripremite, mi želimo da nam inspekcija bude ekspeditivna. Kada je riječ o ovoj inspekciji, tu je još osjetljivija situacija, ja sam inače i zaista mislim da uloga inspekcije i inspektora mora biti u onom edukacijskom dijelu, u dijelu gdje je važno da su na terenu. Ono što mi još uvijek vidimo, vidimo posljedicu, vidimo određeno kažnjavanje, kada je riječ o turističkoj inspekciji, apsolutno nisu dobre slike, koji naravno naši susjedi iskoriste. Svi se bore na tom turističkom planu za iste ljude. Naravno, kad u Hrvatskoj inspektor za vrijeme turističke sezone ove van i nekog kazni, prvi koji to objave, objave naši susjedi koji se isto bore za tog gosta pa kaže evo vidite, u Hrvatskoj se odmah gosti su bili potjerani, inspektor je izašao van, kaznio je nekog za 2 kn, to se kod nas ne dešava. Dakle, tu kad je riječ o turističkoj inspekciji zaista treba voditi računa o toj slici koju šaljemo van i tu je uloga inspektora vrlo važna. Dakle, ovaj njegov edukativan karakter, o tome je puno bolje je napraviti i neke radionice i neke okrugle stolove, davati brdo tumačenja vani nego djelovanje kada inspekcija izlazi van i djeluje. Dakle, ono što sam rekla, vrlo je upitan taj 1.4., 1.4. će funkcionirati Državni inspektorat, navodno se kupuje zgrada što sasvim je legitimno i okej. Pitanje je da li će uspjeti do tad to odraditi, pitanje je koliko će to biti ljudi. Ja imam to zaista malo i slušam kolege koji su u pojedinim ministarstvima pa daju, kad trebaju dati i dio i auta i svega pa se onda gleda da… Dakle, svi znamo, svi su krvavi ispod kože, što se tu radi. E sad, kad cijeli postupak radi netko tko na kraju neće biti na čelu te inspekcije, on radi jer tu mora napraviti i štrigulira što je napravio. Netko tko bi bio na čelu koji bi slagao bi radio nešto drugačije, ali to na dušu onih koji su se odlučili to tako napraviti. Kad govorimo o turizmu i kad govorimo uopće o toj temi, moram reći nekoliko stvari o turizmu. Kad je došlo u Hrvatskoj do velike ekspanzije turizma? Tamo 65-e, 66-e, kad je bila izgrađena Jadranska magistrala, kad se je cijela Jugoslavija dakle, Slovenija, Hrvatska, mali onaj dio BiH i Crne Gore odlučili okrenuti prema Europi, odnosno napravljena je magistrala i cijela politika je bila da stranci mogu dolaziti na naš prostor i jedanput je obala postao izvor dodatnih prihoda. Zapravo zahvaljujući prometnici koja je omogućila da cijeli taj dio bude dobar i prihvatljiv, kao što se sve grane gospodarstva mijenjaju iz dana u dan, mijenja se u realnom vremenom, tako se mijenja i turizam, dakle uopće cijela ta grana se mijenja. Ja sam radila nekakve članke i pisala baš vezano uz planiranje turističkih zona, tad su se, to je kraj 70-ih godina prošlog stoljeća bile najveća ekspanzija izgradnje turističkih zona i hoteli su se, koliki broj kreveta može biti u hotelu se dimenzioniralo prema, računalo se kolika površina ručnika može doći na plažu. Pa ste onda, bio je ručnik određeno 0,5, 0,6 kvadrata, onda ste gledali površinu svih tih ručnika i prema tome koliko ručnika može biti na plaži, toliko je u hotelu moglo biti odnosno za broj korisnika. Danas je to drugačije i mi se tome trebamo prilagoditi. Mi iz Građansko-liberalnog saveza, dakle sam naziv govori da se apsolutno zalažemo za sve moguće vidove i ne možemo imati jednu vrstu, dakle mi moramo imati i hotele, moramo poticati i privatne investicije, moramo poticati i male butik hotele i nije svud sve isto. Možete vidjeti i to u vrlo kratkom roku, Split koji je bio tranzitni grad u kojem su turisti došli jer su tamo s autom se ukrcavali na trajekt i išli na otok se je promijenio. Jednako tako se i mijenja i kontinent. Za sve to zajedno, dakle morate dati određene odgovore i ono što će biti ključno pitanje kad je riječ o turizmu, dva su problema, jedan problem je generalno svi kažu kad nam je turizam 20% BDP-a onda se nalazite u problemu jer ovisite o lijepim danima, ovisite o tome da li je svjetsko ili europsko prvenstvo u nogometu, ovisite o nekakvim drugim stvarima. Obzirom da imate, da se razvijaju sve moguće grane turizma, kulturni turizam, vjerski turizam, avanturizam, dakle oni vam sve potiču sve drugo, pogledajte u Hrvatskoj nešto što je bilo nezamislivo prije 10 godina se razvija i kontinentalni turizam jer jednostavno više ta, taj broj sunčanih dana i to more nije jedino što nudimo i dobro je da nije tako i dolazimo do ključnog problema u turizma, a to je problem radne snage. Već su prošle godine djelatnici iz turizma rekli mi nećemo moći raditi jer nema ljudi koji će raditi.

Pomoćne radne snage.

U ovom času je ključni problem, problem radne snage, a što se tiče inspekcije, načelno je dobro da je gospodarska inspekcija na jednom mjestu, ali ono što nije dobro nije dobro to da mi vrlo olako donesemo zakon, ne pripremimo se na adekvatan način, za 30 dana će početi funkcionirati Državni inspektorat. U ovom trenutku nema ni odgovora ni gdje ni koji ljudi ni tko će biti, kakvo je ustrojstvo, što će biti i nama će se zaista desiti da će nam inspekcija, kao što smo i rekli u raspravi, profunkcionirati krajem godine i tu postavlja se još jedno pitanje. Ja se dobro sjećam rasprave kada je bila rasprava kada iz Državnog inspektorata idu pojedine inspekcije u pojedina ministarstva. Tad su kolege iz Ministarstva turizma, a u ministarstvima vam se mijenjaju ministri, mijenjaju se eventualno državni tajnici i pomoćnici, ovo drugo dolje vam ljudi ostaju isti, tvrdili da je baš dobro da inspekcija ide u Ministarstvo turizma jer im je to na određeni način i bolje. Meni se i tad činilo da nije dobro i mislim da gospodarska inspekcija treba biti na jednom mjestu dakle ja pretpostavljam da ovo iskustvo od 3, 4 g. gdje je inspekcija bilo u Ministarstvu turizma se pokazalo da nije baš do kraja dobro, bilo bi zanimljivo znati koliko to inspektora uopće je i možda u nekoj replici na završno izlaganje da pitamo koliko to inspektora ima, da li je sve što se tiče Ministarstva turizma odrađeno i da li zaista će ti inspektori biti na nekom mjestu i moći funkcionirat, to je zapravo ključno pitanje.

Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Davor Bernardić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, odmah na početku možda najbolje o odnosu ove Vlade prema turističkom sektoru govori to da danas ovdje nema ni ministra ni zamjenika, prema tome, ovdje sve jasno kad je turizam u pitanju. A jedini cilj ovih predloženih izmjena zakona je taj da Vlada prebaci centar moći i kontrole na jedno mjesto kako bi mogli čim lakše provoditi represivne mjere i harač u ugostiteljstvu i turizmu i to po političkom nalogu. A kad smo kod turizma, ova Vlada se jako voli pohvaliti uspješno turističkom sezonom a da na to nema baš nikakav utjecaj niti je za to imalo zaslužna. Nema nikakvog kratkoročnog plana ali isto tako ni nikakve dugoročne strategije. Dobra sezona nam se jednostavno dogodi zbog tradicije, zbog prirodnih ljepota naše zemlje ali prvenstveno zbog entuzijazma, truda i zalaganja te gostoljubivosti ljudi koji se bave turizmom. I umjesto da raznim olakšicama i poreznim rasterećenjima stimulira razvoj i daljnje jačanje te konkurentnost turizma kao najjače gospodarske grane, ova ga Vlada raznim nametima i poreznim opterećenjima zapravo guši i uništava i to je kompletna istina jer taj isti turizam ima najveći udio u BDP-u. Tako veliki udio zapravo pokazuje i ukazuje na katastrofalno gospodarsko stanje u Hrvatskoj. Oslanjamo se na prihode od turizma koji spašavaju državu od bankrota i to zapravo pokazuje da nešto ne štima sa hrvatskim gospodarstvom. Rast prihoda od turizma sam po sebi je odlična vijest ali ono što je zabrinjavajuće, da čak 1/5 prihoda države, ovisi o jednom jedinom sektoru. Ovisi o tom istom turizmu koji je sklon utjecaju raznih vanjskih faktora koje ne možemo kontrolirati. I generalno, neshvatljiv je odnos ove Vlade prema turizmu. Ova Vlada je napravila 5 velikih udara na vodeći gospodarski sektor. Prvi udar, ukinuta je snižena stopa PDV-a u ugostiteljstvu te smo sada mediteranska zemlja sa najvećom stopom PDV-a u ovom sektoru. Drugi udar, nedavno je povećana i boravišna pristojba za goste u nautičkom turizmu, u određenim slučajevima i 10 puta. Kolega Maras, ja bi vas lijepo molio, vaš predsjednik govori, nemojte ga ometat u raspravi. Četvrti udar, donesena je odluka o povećanju paušalnog poreza za male iznajmljivače koji može ići gore do 5 puta. I peti udar, posebno je još na odluku o povećanju paušala, ta isti paušal opterećen s prirezom. Dakle s jedne strane, imam oporavak nama konkurentskih tržišta, Turska, Grčka, Bliski istok a to znači novi pritisak i usporavanje dosadašnjeg rasta hrvatskog turizma. A s druge strane, imamo potpuno nepromišljenu politiku Vlade koja kontinuirano povećava opterećenja u ovom za Hrvatsku iznimno važnom gospodarskom sektoru, valjda po načelu „uzmi tamo gdje još nešto ima“ Danas svjedočimo samo tehničkim i kozmetičkim promjenama zakona umjesto da danas raspravljamo o izmjenama zakona koji bi stvarno imali za cilj pomoći turizmu, to je ono što je najžalosnije. I zato ćemo mi da bi pomogli razvoju tog istog turizma ako ne prije, onda kad treći put preuzmemo odgovornost za Hrvatsku, smanjiti stope PDV-a i to na 13% u ugostiteljstvu i na 10% u smještaju po uzoru na zemlje koje imaju najrazvijeniji turizam u Europi. Nema više zamjenika u državnoj upravi, sad su državni tajnici i pomoćnici ministra, samo za informaciju. Slijedeći u ime Kluba nezavisnih zastupnika poštovani kolega Mario Habek, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Ministarstva turizma. Pa evo pred nama su dva zakona koje smo objedinili i kao što nam je poznato s obzirom da Državni inspektorat od 1. travnja 2019. g. preuzima poslove inspekcijskih nadzora iz nadležnosti turističke inspekcije Ministarstva turizma, poslove inspekcijskog nadzora, neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu iz nadležnosti Ministarstva financija, carinske uprave te poslove sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva, kroz izmjenu dvaju zakona, vrši se njihovo usklađivanje sa ... [[Govornik se ne razumije.]] Zakona o Državnom inspektoratu. U oba zakona u cijelom tekstu mijenjaju se odredbe na kojima se navodi turistička inspekcija Ministarstva turizma na način da se umjesto Ministarstva turizma navodi središnje tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove odnosno Državni inspektorat. Kada govorimo o Državnom inspektoratu i o inspektorima na terenu, htio bi napomenuti možda nekoliko činjenica kojima svjedočimo često u javnosti a to je prije svega edukacija, često spominjemo da trebamo educirati i ugostiteljske djelatnike i druge turističke djelatnike na način da bude što manje kazni no međutim volio bi isto tako da si inspektorat odnosno inspektori koji umjesto da budu nosioci edukacije na terenu, često posegnu za onom najstrožom kaznom, a to je kažnjavanje odmah iz dokumenta. Naravno da treba poštivati zakone, treba poštivati proceduru, pravilnike i sve ostalo, ali i smatram da bi isto tako bilo dobro da se i inspekcija po neki put educira na koji način može na početku ljude koji stvarno pogriješe, pomoći im na način da ih se educira, da im se pomogne, ovdje ne govorimo o onim velikim prijestupnicima koji se bave lopovlukom i koji štete državnom proračunu, nego govorimo o ljudima koji stvarno mogu u nekim momentima i pogriješiti. Kada gledamo podatke u hrvatskom turizmu sa gospodarske strane, brojke su odlične. Evo, u 2018.g. ostvareno je skoro 20 milijuna dolazaka, preko 100 milijuna noćenja, također u prvih 9 mjeseci u 2018.g. ostvaren je prihod od 9 cijela, preko 9 milijardi EUR-a, na razini godine bit će to negdje oko 11, 12 milijardi EUR-a, to su iznimno velike brojke i za svaku pohvalu. A isto tako, evo kada govorimo o turizmu, a sada je i riječ o ovom Zakonu o turizmu, volio bi možda da spomenem i neke probleme koje postoje na terenu, za koje bi volio, evo da možda Ministarstvo turizma pokuša iznaći nekakve modele kako bi se ti problemi riješili. Mislim da je kontinentalni turizam i dalje na neki način zapostavljen, mislim da trebamo možda više uložiti u razvoj tog kontinentalnog turizma, naravno da se na kontinentu postižu puno manji turistički prihodi nego na moru, ali isto tako moramo biti svjesni toga da se kontinentu mora puno više potruditi u osmišljavanju sadržaja i ponude kojima će naravno privući turiste. Smatram da kontinent ima velikog potencijala razvijati turizam u svih 365 dana u godini, ali naravno, tu su bitne i dodatne pomoći ministarstva. Dat ću primjer, evo Varaždin spada u osmu skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i prema Pravilniku o potporama u turističkim zajednicama na turističkim nerazvijenim područjima i ne spada u nerazvijeno područje, te se ne može javiti na javne pozive za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima Hrvatske turističke zajednice. Još je bolji primjer grad Ludbreg koji spada u sedmu skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i također ne može računati na financijsku potporu HTZ-a za turističke projekte na svom području, osim ako se ne radi o tom događaju. Ima takvih primjera još sigurno u RH, pa smatram evo, ako su već te neke sredine zakinute, te se ne mogu zbog svoje razvijenosti javiti za dobivanje potpora za turistički nerazvijenim područjima, trebalo bi pronaći načina i osigurati modal da se i njih kroz možda neki drugi model podupre, pomogne, budući da oni daju velik doprinos i svoj doprinos u punjenju državnog proračuna, te naravno proračuna HTZ-u. Izvorni prihodi manjih lokalnih turističkih zajednica na kontinentu su neusporedivo manji od onih na moru, mislim da se u nekim situacijama to penje i na 12 puta manji prihod, smatram da evo, lokalnim zajednicama iz toga razloga treba pomoći u razvoju turizma i turistički… [[Govornik se ne razumije]] na kontinentu, znači, nekakav dodatni, mogućnost pomoći svim tim manjim turističkim zajednicama. Također stalno evo potičemo subjekte da čim više novca povlače iz Europskih fondova, a male turističke zajednice, a pogotovo one na kontinentu iako imaju odličnih ideja, ne mogu se prijavljivati na europske natječaje i povlačiti europske novce jer jednostavno nemaju potrebnih 15 do 25% sredstava ovisno o natječaju, znači, onih vlastitih sredstava za sudjelovanje u samom projektu. Ukoliko im lokalna zajednica tu ne uskoči i pomogne, nemaju mogućnost za povlačenje europskog novca.

Također postoji jedan od problema taj što na područjima na kojima nema ustrojenih turističkih zajednica, poslovni subjekti ne plaćaju turističku članarinu, a turističke zajednice i županije, dužne su voditi računa i u tim područjima gdje nema osnovanih lokalnih turističkih zajednica, stoga smatram da bi bilo puno pravednije da i na tim područjima pravne i fizičke osobe budu obveznici plaćanja članarina, a prihod toga da se dijeli između županijske turističke zajednice i HTZ-a. Evo, to su moja nekakva kratka zapažanja, zapažanja u ime kluba, naravno, slušamo svakodnevno te probleme ljudi s terena i evo ja vas molim da nađete neke modele kako bi se riješili evo ovi problemi o kojima sam govorio.

Sada u ime Kluba zastupnika nezavisnih, poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, evo pred nama je još jedan zakonski prijedlog koji je malo kasnije dolazi od onog paketa zakona koji smo mijenjali, a vezano je za objedinjavanje u Državnom inspektoratu i eto dolazi krajem veljače i ovdje je kolegica Mrak Taritaš kad je… [[Govornik se ne razumije]] ustvrdila doista u Zakonu o inspektoratu koji je usvojen ovdje u ovom Državnom inspektoratu koji je usvojen u HS, piše da je početak njegovog rada od 1. travnja i zapravo svi zajedno možemo sumnjati da će se to doista dogoditi jer malo je vremena ostalo i istina ovdje su sad predstavnici Ministarstva turizma koji došli su na izmjene ovog zakona iako oni odriču se sad, zapravo iz njihovog, iz resornog ministarstva se izdvaja inspekcija turistička u Državni inspektorat, moglo bi se reći ovako šaljivo ovo na dolazeće korizmeno vrijeme, vi se odričete inspekcije. Dakle, iako se Ministarstvo turizma odriče sad inspekcije, ona odlazi u Državni inspektorat, tu ne prestaje zadaća i uloga Ministarstva turizma da podiže kvalitetu i razinu hrvatskog turizma prije svega zbog konkurentnosti hrvatskog turizma. Ja nemam, kolega iz kad je govorio u ime Kluba HDZ-a govorio o podacima iz 2018. nisam ih mogao naći, možda je moja greška, našao sam neke podatke iz 2017. godine, a koji nam mogu pomoći da neke stvari možda bolje razumijemo. Prema tim podacima imamo 54 turistička inspektora, oni su tad izvršili, u 2017., 10.500 inspekcijskih nadzora, 10.489 točno. Prema podacima koje je iznio kolega iz HDZ-a prošle godine oko 9.000, mislim da je to negdje taj broj, ajmo reć oko 10.000. Što se tiče ugostiteljstva tu je izvršeno 9.682 nadzora, a 807 nadzora se odnosi na poslovanje pružatelja usluga u turizmu. E sad ako idemo na ove, na ova, ove, nadzore iz područja ugostiteljstva onda možemo vidjeti podatak da se 7.277 inspekcijskih nadzora odnosi na ugostiteljske objekte za prehranu, piće i napitke, za usporedbu tu je 276 hotela, 27 kampova, ali zapamtite podatak 7.277 možemo reći ovako kafića, restorana, najveći dio. Nije zanemariv podatak da su 1.511 nadzora inspektori obavili po predstavkama i prijavama pravnih i fizičkih osoba institucija, što je 14% od ukupnih nadzora. Od tih prijavljenih, 60% prijava je bilo opravdano. Međutim, kad govorimo o ukupnom broju nadzora 73% nadziranih subjekata i objekata poslovalo je u skladu s propisima. Dakle, najveći dio je sve bilo u redu.

Najveći prigovor, najveći razlog zašto se građani u RH bune, počevši od ugostitelja, naravno pod pretpostavkom da ne, da u startu ne smatramo da su svi oni kriminalci i svi nastoje državu izvarati. Glavni prigovor je zbog čega tolika represija, što se želi postići, zašto od svih ovih nadzora 7.500 idete u kafiće, ne govorim vi osobno, nego vaši inspektori, oni će sad biti u Državnom inspektoratu, ali vjerujte oni idu u vašem, u vašem resoru zadiru. Još ću jedanput pročitati, možda sam dosadan s ovim, ali želim to pročitati, nije turistički inspektor, riječ je o carinskom inspektoru koji spada u gospodarski, jel. Kaže, u konkretnom slučaju radi se o počinjenju dijela prekršaja iznimne i očite društvene opasnosti kojom se izravno podrijeva stabilnost i temeljni smisao uređenja poreznog sustava s izravno društveno štetnim konzekvencama za stabilnost ukupnog poreznog sustava RH itd. Kao kažnjivo djelo izravno usmjereno na poreznu evaziju širih razmjera, protupravno postupanje s očitim društvenim štetnim značenjem i posljedicama čime se izravno i dubinski potkopava pravni poredak RH, porezni sustav u cjelini, financijska stabilnost cijele države te ugrožava financiranje javnih potreba, a time i funkcioniranje društva u cjelini. To piše u jednom inspekcijskom nadzoru. Ako mi imamo ovakve inspekcijske nadzore, a ljudi kažu, pazite ne zato što mi sad ovdje bi to htjeli posebno naglašavati, ljudi kažu ako nađe im se 50 lipa tamo u kasi i onda dobiju ovakvo rješenje, to nije dobra poruka. Da se vratimo na bit, neka se, neka se inspekcija kako je zamišljeno ići u Državni inspektorat, ali doista bi trebalo voditi računa da od ovakve cifre od 12 milijardi EUR-a prihoda da ne stvaramo sami sebi problem, jer je pitanje je li ovih 4 milijuna kuna naplaćenih kazni bilo u poticaju ili u šteti hrvatskom turizmu. To je pitanje. I samo još evo za kraj, što piše na stranicama Ministarstva turizma, a kad se govorimo o turističkoj inspekciji, koje su to preporuke ili koje su poteškoće? Korištenje neadekvatne baze podataka u ugostiteljskim i turističkim objektima, baza pravnih i fizičkih osoba iz aplikacije e-očevidnik sadržava necjelovite podatke iz obrtnog i sudskog registra koji nisu dostatni za planiranje inspekcijskih nadzora po ugostiteljskim i turističkim objektima, nedostatan broj turističkih inspektora, je li točan broj da ih ima 54, nije, molim vas onda recite koliko, nedostatak proračunskih sredstava u slučaju potrebe za dodatnim operativnim troškovima kod prostorno udaljenih objekata, subjekata inspekcijskog nadzora npr. objekata na udaljenim otocima, nedostatak proračunskih sredstava u slučaju potrebe za dodatnim operativnim troškovima kod prostorno udaljenih objekata, neprepoznavanje potrebe za suradnjom bilo od samostalnog sektora turističke inspekcije ili tijela s kojima je potrebno realizirati suradnju radi ekonomičnosti i racionalizacije provođenja inspekcijskih nadzora. Ne srazmjer broja zaprimljenih zaprimljenih žalbi u odnosu na broj izvršitelja u samostalnom sektoru turističke inspekcije, ne srazmjer broja zaprimljenih tužbi u odnosu na broj izvršitelja turističkih inspektora iz službe nadzora u području ugostiteljstva i turizma, moguće tehničke smetnje ograničenje u radu s informacijskim sustavom e-očevidnik s obzirom na zahtjev, ne srazmjer broja zaprimljenih podnesaka tijela državne uprave i drugih tijela te novinarskih upita u odnosu na broj izvršitelja u službi nadzora, pitanje funkcionalnosti informacijskog sustava e-vizitor, pitanje komplikacija pri prelasku na novi sustav vođena baze podataka o aplikaciji e-očevidnik kao i vremena potrebnog za realizaciju istog itd., neću čitat sve ove naputke. Ono što želim u ime kluba ovdje zaključiti nemamo s tim problema neka se, neka se ovaj zakon tehnički provede, neka odu inspektori u Državni inspektorat, ali tu ne prestaje posao, tu posao počinje i predstavnici Ministarstva turizma ne mogu se sad ograditi i reći sad su naši inspektori u Državnom inspektoratu, prestaje naša odgovornost, hrvatski turizam treba razvijati, treba njegovati, nećemo to napraviti represijom već poticajnim mjerama i zbog toga vas pozivamo i kad govorimo o morskom turizmu, ali i kad govorimo o kontinentalnom turizmu uložite više napora obiđite objekte, vidite u kojim sve uvjetima ljudi rade i s čim se suočavaju jer ovdje kad je hrvatsko poduzetništvo u pitanju gdje god dođete u koju god instituciju uglavnom možete dobiti odgovor što ne smijete, a rijetko gdje možete dobiti odgovor što možete. Prelazimo na pojedinačne rasprave poštovani kolega Stjepan Ćuraj, izvolite. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice, kolege.

I tada sam govorio, kod tog paketa Zakona pa ću ponoviti i sada, da i ja osobno, a i HNS je da za takav način preustroja, ako to donosi rasterećenje represije, da ako to znači više upozoravanja, više prevencije, a manje kažnjavanja, onda jedno veliko DA, ali u, danas situaciju imamo da izađe na teren kod jednog gospodarskog subjekta šest, sedam inspektora, i oni mu napišu šest kazni, ili pet nebitno, gotovo nek' je svaki drugi nešta vidio i napravio. Sada kada to bude pod jednom kapom, izlazi jedan koji može za sve, odnosno ekipa kako već to bude organizirano, može za bilo koje od područje rada Državnog inspektorata, a na to se odnosi turizam, znači ako odete u ugostiteljske objekte pa nemate možda koš za smeće u WC-u, a za takvo su ljudi dobivali kazne, ili toplo-hladna voda, ogledalo, posebna predprostorija i tako niz nekih stvari, ili posebni ormar za zaposlenike, posebno sanitarije za zaposlenike i tako dalje, nešto se tu kosi sa minimalnim tehničkih uvjetima, odnosno nešto uvjetuju i minimalni tehnički uvjeti, a nešto je onako, uvijek bude banalno, zaboravljeno, netko od zaposlenika nije izvršio svoju dužnost, i eno ugostitelj dobije kaznu.

Zato govorim uvijek prevencija, uvijek upozorenje. Naravno, za one koji su recidivisti, oni koji opetovano kroz jedno, dvije, tri nalaza Inspekcije imaju isti problem i istu nepravilnost, e te treba kazniti, možda još i više nego što je sada. Jer smisao ovoga svega zašto ju radimo je ne da kažnjavamo ljude, onda trebamo sve zatvoriti odmah, nego da imamo što konkurentniju uslugu, što konkurentniji turizam. Da se zna kad se dolazi u Hrvatsku da su nivoi i standardi daleko veći nego negdje drugdje, a budite sigurni tko god je negdje malo putovao, pa uvijek su se, i ja sam zapitao, i u velikim gradovima, i u velikim restoranima, ni pola onih minimalnih tehničkih uvjeta što se kod nas propisuje. Kako to oni rade, jer su oni nešto puno pametniji od nas, kako kod njih se ne mora, kod nas mora? To je drugi možda par rukavica. Ali, smisao ovoga, danas što ovdje imamo je upravo da objedinimo i DA ako ide se u prevenciju, u manje izlazaka, manje stresnih situacija, manje zatvaranja, manje opstruiranja u poslovanju jer kad vam dođe inspektor pa kad svi se moraju oko njega, sve moguće dokumente napraviti, izvješća potpisivati, zapisnike, pa onda očitovanja na te zapisnike, pa eventualno ako je i utvrđeno nešta, a nije dano, možda je upozorenje pa na sud, pa prekršaj, pa tako dalje. A pogotovo kad govorimo o nekim banalnim primjerima, ja vjerujem da ih i nema puno, ali znate kak' je to nepovoljno kad dolazite iz Slavonije, odakle ja, onda tamo imate mali broj stanovnika relativno na, u odnosu na veliki broj inspektora, i onda jednostavno nema toliko subjekata i moraju nešta naći, ljudi moraju, tako im barem kažu, da ne mogu proć' mjeseci da nisu našli ni jednu nepravilnost, i onda se hvataju za sve te sitnice. Ili gdje je Zagreb, ili gdje je neko veliko turističko središte, sigurno nesrazmjeran možda broj inspektora u odnosu na broj stanovnika, ili broj poduzeća odnosno broj subjekata gospodarskih, dovodi to toga da ovdje nije tolika možda izražena represija. Kod mene u Slavoniji nažalost kad govorimo i o poreznoj inspekciji, izuzetno je, jer kod nas je pravilo, samo a pro po inspekcija ako prijaviš povrat preplaćenoga poreza, pretporeza, uvijek ti dolazi u nadzor, nema iznimke. Jedino gdje je tamo ustanovljeno da se radi o određenim obrtima ili određenim uslugama gdje je to ajmo reći normalno, onda tamo shvate nakon tri puta da ne moraju svaki puta dolaziti. Dakle, ovo je nešto što apsolutno treba podržat, i treba dalje nastaviti pratit, i kontrolirat, i vidjet koji su efekti, a efekti moraju biti kvalitetniji, kvalitetnija usluga, manje odnosno veće rasterećenje našim gospodarskim subjektima odnosno poslodavcima ili ugostiteljima, i onima koji pružaju usluge u turizmu, dakle iznajmljivačima i svemu onome, i naravno povećane gospodarske aktivnosti.

Imamo repliku, poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine Ćuraj, u ovom vašem izlaganju rekli ste da se zalažete za ovo pripajanje ukoliko to znači DA, e sad, tu je izgleda u vašem izlaganju bio upitnik kao da niste sigurni da li to znači DA ili NE, znači trebali bi prvo znati da li to znači DA, pa onda to objeručke podržati, ovako idete na, na majke mi, ne. Znači, rekli su nam iz Vlade i mi vjerujemo. Znači da li ste vi uvjereni zbilja da to znači DA, ovo šta ste vi rekli, efikasniju priču, ili ste, ili ste još uvijek nesigurni i tek će te vidjeti što će se desiti, a ukoliko ste sigurni da to znači DA, zbog čega ste prije četiri godine bili sigurni upravo suprotno, da te inspekcije treba razdvojiti? cilj vašeg izlaganja je bio da smo mi lakovjerni pa vjerovali vama, pa sad vjerujemo nekom drugom, ne vidim to tako, da li smo onda pogriješili vjerujući vama, tadašnjim …/nerazumljivo/… partnerima, pa sad opet isto griješimo, kao ono mi smo vas zeznuli, a sad ne vidite da vas oni hoće opet zezat, jel' Ne, znači ono što je cilj te rasprave je apsolutno, ako se stavi u obrazloženje zakona, odnosno ovog paketa zakona, što su ciljevi i ako ja jasno i glasno kažem da tome, onda znači da mi to podržavamo. Naravno, uvijek moramo imati jednu rezervu. Ali to je na predlagatelju i zato ćemo ga držati. I mi to podržavamo i podržat ćemo, ali s tim da se ti ciljevi moraju ispuniti. Ne tek toliko možda da učimo iz našeg zajedničkog primjera baš tamo je. Poštovani kolega Goran Aleksić, izvolite. Moram se malo pripremiti jer sam tu radio neke druge poslove. Ono što želim reći o toj temi jest da smo mi kao država gulikože, gulimo ugostitelje i ugostiteljske radnike nepotrebno za sitnice zato što netko nema vješalicu, zato što netko nema papir u wc-u u nekom trenutku, dakle, to je očigledno napravljeno samo zbog toga da bi se popunio proračun. A ne zbog toga da bi se kaznio netko tko stvarno ne radi svoj posao kako treba. Ja imam iskustva, imam u svojoj zgradi ljude koji se bave ugostiteljstvom i svi su vrijedni, pošteni, moralni koliko ja znam i plaćali su takve kazne za neke gluposti za koje je to smiješno jednostavno na takve stvari naplaćivati kazne, zato što ima 10 kuna viška u blagajni, 100 kuna viška u blagajni. Pa zar mi ne možemo ograničiti te stvari u nekakvu normalu? Zar ne možemo dati najprije opomenu pa onda kažnjavati? Zašto ti inspektori kad dođu u tamo u kontrolu, zašto se oni ponašaju s visine, kao da su došli s nekog oblaka, kao da nisu ljudi iz ovog svijeta? Zašto oni zato što predstavljaju državu misle da su pametniji od tih ljudi koji rade? Dakle, apeliram na vlast prije svega, na HDZ, Vladu RH da promijeni prekršajne odredbe na način da se uvedu opomene, na način da se nekakvi minorni prekršaji ne kažnjavaju, eventualno da se kažnjavaju ako se to ponavlja, da se ljudima omogući da rade normalno, npr. kad bi došli u Konzum ili u nekakvi drugi robni centar, kad bi tamo provjerili kako blagajna izgleda sigurno ne bi štimalo ni kod jednog blagajnika ništa, nemoguće da štima kod onako velikog prometa i nije isto ako netko proda jedan auto dnevno i ako prodaje 1000 kolača ili 1000 alkoholnih pića, bezalkoholnih pića, kava, to nije isto. Znači u takvoj situaciji se može dogoditi problem. Ljudi ostavljaju konobarima bakšiš, to je normalna stvar, ispričavam vam se na turcizmu, ali uobičajen je taj turcizam kod nas. Uobičajeno je da se ostavlja taj bakšiš, uobičajeno je, ne bude uvijek konobar to pravilno stavio sebi u džep, ili negdje sa strane, možda će ostaviti u kasi pa će biti višak.

Imamo jednu repliku, poštovani kolega Ivan Šuker, izvolite. Kolega Aleksić, ovo o čemu ste vi govorili je upravo ona promjena koja se nalazi u ovom Zakonu o Državnom inspektoratu. Upravo se tamo govori o tom edukativnom dijelu. Dakle, nije bit represivan, nego je bit partner, upoznat, upozoriti, pa čak i educirati, informirati obrtnika, da li poduzetnika jer naprosto mali obrtnici, mali poduzetnici nemaju niti sredstava niti mogućnosti za educiranje i to je slučaj kod da inspektorat treba napraviti. Ista priča je kod porezne uprave. Ove priče da je netko nekoga zatvorio za jednu kunu naprosto ne stoje. Netko je dobio nekoliko opomena prije toga i kad je kao recidivista se stalno ponavlja, onda naprosto idu represivne mjere. Ovo su priče naprosto rekla-kazala, jer svi ti koji su pričali kad je porezna uprava pozvala da dokažu to, nitko se više nije javio. Odgovor kolega Aleksić. Zahvaljujem, nisam rekao da je itko bio zatvoren, otkud to sad, nisam rekao zatvoren, rekao sam da su platili ljudi kazne, ja nisam govorio o zatvaranju uopće, nešto ste krivo čuli, to je prva stvar. A druga stvar, to što je preporučeno da se nešto radi ne znači da je i propisano, dakle, u prekršajnim odredbama treba unaprijed napisati kako se kažnjava, na koji način se kažnjava i zašto se kažnjava. U prekršajnim odredbama piše kazna i doviđenja, a to što je preporuka da netko radi ovako ili ovako, to je sasvim druga priča.

Sljedeća replika poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolega Aleksiću, nemalo je slučajeva u Hrvatskoj gdje se lokali zatvaraju na ovaj način na koji ste vi rekli zbog par kuna, 10, 20, imali smo čitavu seriju napisa tijekom turističke sezone di ljudi jednostavno drhte, znači tu se više ne radi o nekim namjernim prevarama nego se radi o tome da ljudi zbog većeg prometa, zbog prometanja gotovinom nekada i zaborave možda 5 ili 10 kuna maknuti iz kase i onda dolazi inspektori i zatvaraju priču na tjedan dana i na taj način im rade još veću štetu nego da su platili kaznu. Znači nije čak nekad ljudima ni problem platiti kaznu, ali kada im zatvorite lokal napravili ste im ekstra štetu, ne samo njima nego i ljudima koji tamo rade, tako da tu vrstu edukativnog pristupa apsolutno kod vas koji ste dali u svoje izlaganju podržavam. Uvaženi kolega Maras, ma opet kažem, nisam rekao da se zatvaraju, ja znam da se i zatvaraju zbog nekih situacija, ali ja sam govorio konkretno o visokim kaznama zbog toga što netko nema vješalicu, zbog toga što su mu našli da nema papir u wc-u, zbog toga što je imao višak od 100 kuna u blagajni, manjak 100 kuna, ja sam govorio o takvim situacijama i to je nedopustivo mora se ograničit, mora postojat nekakav minimum koji se tolerira i koji se neće tolerirati ako se to ponavlja treći, četvrti put, a ne odmah da se kažnjava zbog neke sitnice, jer kazne su ogromne, za mali i za veći prekršaj od 2.000,00 pa do 30.000,00 kuna kazna na primjer, pa on može napravit, napisat 5.000,00 kuna kazne zato što netko ima sto kuna viška u blagajni, ili manjka u blagajni, o tome sam govorio, to je nedopustivo i to se mora prekinuti. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Ivan Lovrinović. Nije nazočan. Izvolite. Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče. Kada govorimo o ovoj temi, treba uzeti u obzir nekoliko aspekata. Jedan je turistički i to je priča koja traje već nekoliko godina, a to je da smo našim ugostiteljima u Republici Hrvatskoj dignuli PDV i na taj način ih stavili u puno nepovoljniji položaj nego što su to bili jučer, i na neki način i što se konkurentnosti tiče prema drugim turističkim destinacijama, ali i što se tiče njihovog poslovanja jer jednostavno cijene su takve kakve jesu i ljudi ne mogu dizati cijene da bi nadoknadili opterećenje od 12% koje im je dala nažalost HDZ-ova Vlada na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem. I to je činjenica. Ljudi to znaju, ljudi su toga svjesni, ljudi na neki način protiv toga prosvjeduju već nekoliko godina, a mi u ovom trenutku nemamo ništa novo osim najave ministra Gari-ja Cappelli-ja da će 2020. godine se razmisliti i da će se smanjiti PDV u ugostiteljstvu. Koliko? Ne znamo. Znamo jedino da se radi o izbornoj godini, i da je to najava koju je ministar dao vrlo vjerojatno misleći da će na taj način dobiti poen ili dva tijekom te turističke sezone, neposredno pred izbore. A kada govorimo o milijardama kuna koje su turističkom sektoru na taj način oduzete, ako govorimo o prihodima od turizma koje su premašili debelo već deset, jedanaest milijardi EUR-a, i kada govorimo o tome da je jedan značajan dio toga oporezivan više za 12% nego šta je bio prije tri godine, onda se lagano računicom dolazi do milijarda kuna koje svake godine država uzima turističkom sektoru, ugostiteljstvu, i na taj način ih stavlja u nepovoljniji položaj. I onda se postavlja vrlo jednostavno pitanje zbog čega se to radi, zbog čega se onaj dio koji je Hrvatsku de facto investicijski i gospodarski vukao proteklih nekoliko godina, stavljamo u nepovoljniji položaj? To logički ne može odgovoriti nitko i na to pitanje vjerojatno nitko ne zna odgovor osim ministra Marića, koji na taj način dobiva možda tri, četiri milijarde kuna više godišnje od PDV-a u državni proračun. Sa druge strane, moj stav je da bi upravo suprotno, ne vratiti na 13, nego smanjiti na 10, još da bude konkurentniji i da ih se još više otereti tog troška poreza da jednostavno mogu funkcionirati i biti konkurentni kao i druge zemlje u okruženju. Ono što također treba uzeti u obzir, a govorimo o inspekcijama, sada smo u čitavom nizu aktivnosti kako bi se inspekcije objedinile i stavile pod jednu kapu, jer je evo to tako, valjda zamišljeno i napravljeno da bi se, da bi se omogućilo jednom dužnosniku, i ta akcija traje već o-ho-ho, znači, ta akcija već traje nekoliko mjeseci kako bi jedan dužnosnik, HDZ-ov, dobio premoćno oružje direktno pod patronatom premijera i kako bi se napravila inspekcija koju bi onda on isključivo kontrolirao. Znači, tu sad uopće više ne govorimo, ne govorimo o nekoj efikasnosti, nečem šta je bolje, malo prije smo, malo prije smo slušali gospodina iz HNS-a koji je govorio o tome da je prije četiri godine mislio jedno, ove godine misli drugo, to čak nije ni neko veliko, veliko iznenađenje, njima se desi u pola godine, ma ne u pola, u jedan, dva dana da promijene apsolutno mišljenje kao što je to bio slučaj prilikom, prilikom situacije gdje su od glavnih kritizera Plenkovićeve Vlade postali glavni partneri Plenkovićeve Vlade, znači to se desilo praktično preko noći. Znači imamo situaciju nekonkurentnosti našeg turizma, imamo situacije gdje se štela i namješta za jednu osobu što više ovlasti, i treća situacija ova o kojoj je govorio malo prije i kolega Aleksić, toliko apsurda i nelogičnosti u radu inspekcije se vrlo rijetko može naći kao što se nalazi u radu hrvatskih inspekcijskih službi. Evo, primjerice, čovjek je dobio kaznu nakon šta mu je pozlilo, morao je zatvoriti lokal, otići na hitnu, znači da spasi život, i s obzirom da nije imao sreću da je u tom trenutku naišao inspektor koji je vidio da je lokal zatvoren, napisao mu je kaznu i Prekršajni sud mu je odrezao 5.000,00 kuna. Ništa nije pomoglo ni objašnjenje inspekciji, a nažalost kasnije ni Sudu, jer se Sud drži direktno prijave Inspektorata odnosno inspekcije, i čovjek je platio kaznu koju je platio. Zatvorio je lokal, otišao na hitnu i nakon toga još platio 5.000,00 kuna. I o tome je govorio kolega Aleksić, da bi trebalo biti i Zakonom predviđena mogućnost i određenih situacija koje su vanredne, koje nisu, ja bi rekao u nekim uobičajenim dnevnim situacijama, da se uzme u obzir i da se ljudima na taj način ne oduzima kruh, ne kažnjava ih i da im se omogući da normalno rade. Da ne govorim o stotinama pa čak i tisućama ugostitelja koje tijekom sezone zbog par kuna 10, 15, 20 kuna kojima se zatvaraju lokali, gdje ljudi ostaju bez prihoda, ne samo svojih još bi oni to možda i podnijeli, ali ostaju bez prihoda i oni koji rade za njih, gdje tisuće ljudi na taj način nemaju mogućnost da rade posao zbog toga što se 5 ili 10 ili 15 ili 20 kuna nađe viška ili manjka u blagajni u tom, u tom trenutku. Znači, ono šta mi želimo i što bi trebali željeti da se postigne inspekcijom je edukacija ljudi, da ljudi, naravno oni koji varaju, varaju, ali vjerujte mi njih neće opteretiti nikakva kazna. Postoje lokali na hrvatskom Jadranu koji rade bez računa, za ogromne novce, imaju promete dnevne 30, 40, 50 tisuća EUR-a i oni računaju jednom će nam doći tijekom sezone inspektor napravit će mi kaznu, koliko god platio da platio opet sam na dobitku jer neću platiti 25% PDV-a. Tako da sa te strane, sa te strane mi ne postižemo svrhu inspekcije, ne radimo na način na koji bi trebali raditi niti kada se gleda konkurentnost turizma da se ide u rasterećenje porezno, to smo napravili na početku mandata HDZ-a da se digne za 12% PDV i sad je pitanje uopće koliko u 2020. treba spustiti da se taj sav novac vrati. Tako da je to jednostavno bacanje prašine u oči i konkretno se tu ništa napraviti, ništa napraviti neće, niti se ništa ne radi. I na kraju kada govorimo o ovom zakonu ja, odnosno Klub zastupnika SDP-a tu jednostavno ne vidimo nikakvu korist od zakona koji, koji će, koji će ova Vlada donijeti dok se ove bitne stvari o kojima sam maloprije govorio ne riješe, a najvažnija je stvar konkurentnost našeg turizma i konkurentnost ugostitelja koji su tu konkurentnost zbog HDZ-a izgubili i smiješna je ova priča, to sad moram još jednom spomenuti oko hrane i manjeg PDV-a na hranu, gdje sam objašnjavao prije nekoliko dana da u biti na kraju ugostitelji će imati čak i veći trošak od toga. Znači imat će veći trošak od toga nego, nego što su imali do sada znači iako to pomaže širem spektru građana, ugostitelji tu neće vidjeti nikakvu korist. Tako da evo, gospodo iz ministarstva ja vas pozivam da napravite konkretne mjere da ljudima pomognete, a ne ovako da se kad treba za jednog dužnosnika reorganizira zakon da to odmah napravite, a kad treba pomoć ugostiteljima onda ništa. Replike poštovani kolega Stevo Culej. Poštovani podpredsjedniče, kolega Maras ja neću o Bjelolasici bilo bi previše i puno puta, ali mene interesira bili ste ministar poduzetništva, rada, bili ste veliki stručnjak u tom sektoru, pa me interesira kako ste podržavali svoju vladu u turizmu pa ste na mjesto tehničkoga direktora u Nacionalnom parku Krka zaposlili od vašega bivšeg predsjednika stranke gospodina Milanovića njegovog bratića koji je začudo 23 godine prije tog zaposlenja bio u vojnoj mirovini bivše JNA. Sa kojim je stručnim perfomansima i sa kvalitetima uspio doći na to mjesto, osim što je bio bratić od gospodina Milanovića. Recite mi otvoreno ovdje svima nama o toj struci. Zahvaljujem kolega Culej, ja bih vas lijepo molio da replicirate na temu o kojoj je govorio gospodin Maras, a ne o nekim drugim stvarima, al evo budući da sam vas pustio da govorite, kolega Maras odgovor izvolite. Hvala lijepa, gospodin Culej me svaki put obogati sa nečim novim, zadnji put je bio grad žičara, a sad je Ministarstvo poduzetništva i rada. Znači tu treba dobro paziti kako gospodin Culej vlada materijom, jer on zna ime ministarstva kojeg nitko od nas ovdje ne zna. Znači toliko je duboko u materiji da jednostavno nas koji pratimo ovu Vladu i ministarstva uvijek začudi koliko je ispred nas. Znači on je napravio Ministarstvo poduzetništva i rada … [[Upadica: Ne razumije se.]] ne, ne, nije svaka čast gospodine Culej ja vam se divim, to je divota kako vi uspijete ići korak ispred svih nas ovdje.

Hvala poštovani predsjedavajući, pa ja kolega Maras kao gospodin Culej o nekim stvarima od prošlosti, evo ja se moram složit s vama da doista ne možemo, ne možemo biti zadovoljni sa kažnjavanjem malih, malih ugostitelja, malih poduzetnika i to je kod nas u stvari ustaljena praksa, ali velike ribe se ne diraju. Nažalost to je tako u Hrvatskoj, da li je to službena politika, pa da evo bolje dirati male nego velike ili je to ono, danas u Hrvatskoj moraš u stvari imati, najvažnije ti je da imaš dobrog odvjetnika.

Gospodine Prelec, u pravu ste, najslabiji uvijek stradaju a veliki sustavi nažalost prolaze zaštićeni i vrlo rijetko ćete vidjeti inspekciju u nekoj velikoj hotelskoj kući na način na koji ćete vidjeti kada nekom zatvorite lokal gdje radi on i njegova obitelj ili ovaj čovjek kojem je pozlilo pa je nažalost morao završiti na hitnoj a onda mu je inspekcija lupila 5 tisuća kuna. Ali ne slažem se s vama da se velike ribe ne diraju.

Maras. Sljedeća replika poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. Kolega Maras, ono što definitivno se slažem s vama je ključno to koja je funkcija zapravo Državnog inspektorata, odnosno turističke inspekcije i koja bi trebala biti jer se zaista postavlja pitanje je li nam stalo do toga da ljudi, da poduzetnici rade, da i dalje obavljaju svoju djelatnost ili je zaista stalo do toga da se kažnjavaju. Svakako je potrebno dakle provesti inspekciju i utvrditi da li je došlo do određenih nepravilnosti i ako je i ukoliko je to potrebno onda i odgovarajuće kazne imati.

Hvala lijepa. Upravo se o tome i radi, znači treba voditi računa o tome da se ljude ne guši, da ne rade u grču, pogotovo kada se radi o poduzetnicima i obrtnicima koji nemaju namjeru muljati, krasti i neprijavljivati promet, odnosno ne plaćati porez. Nažalost obično to dominira tijekom sezone. Mi smo vidjeli nevjerojatne scene, znači pa ja sam čak osobno svjedočio u situacijama kada su ljudi zatvarali lokale doslovce zbog nekoliko desetaka ili 50 kuna viška u kasi. I kada vidite te načine na koje se hvataju navodno prestupnici a u biti se treba odraditi šihta.

Zahvaljujem kolegi Marasu. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, pomoćnice ministra, kolegice i kolege. Pa danas kad govorimo o turističkim inspektorima, prema Prijedlogu zakona o Izmjenama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o izmjenama Zakona o pružanju ugostiteljskih usluga, usluga, turističkih usluga u turizmu. Pridružila bih se stavovima onih kolega koji kažu da je ovo jako dobro, da turistički inspektori konačno budu zajedno sa svim ostalim inspektorima pod kapom Državnog inspektorata i da će to doprinijeti ne samo kvaliteti usluga njihovog rada već i cjelokupnoj kvaliteti usluga u ugostiteljstvu i turizmu. Ono što je posebno važno i što sigurno najviše će veseliti naše građane, male iznajmljivače a time i male obrtnike što ovi zakoni, odnosno predlagatelj Ministarstvo turizma i Vlada RH prvi puta predviđaju da turistički inspektor ne mora odmah kažnjavati kada ulazi u objekt i kada utvrdi određenu nepravilnost ili nedostatak. Posebno ako znamo da ima nedostataka i nepravilnosti koji se odnose na neku zakonsku odredbu koja neće donijeti neku financijsku korist tom našem iznajmljivaču odnosno obrtniku ili time prikratiti nešto državnom proračunu a naravno da se i ne odnosi na odredbu koja može ugroziti život ili zdravlje nekog našeg građanina ili gosta. Tako da ovo je dobro i isticati i da znaju i naši građani, iznajmljivači i obrtnici. A isto tako još jedanput i za ovom govornicom apelirati da to što više i koriste turistički inspektori u nadzor. Turistička 2018. godina je bila godina koju smo završili sa plusom, odnosno noćenjem čak 4% većim nego 2017., 7% većim brojem dolazaka. Međutim, ne treba zaboraviti da je ta brojka bila posebno visoka i veći porast od prosjeka su imali upravo ugostiteljske usluge u domaćinstvu odnosno naši mali iznajmljivači. Kod njih imamo povećanje od 10% kada su u pitanju dolasci i 6% noćenje. 2019. godina u koju smo već zagazili i na veliko se priprema je daleko zahtjevnija posebno na Mediteranu kad znamo da su se i Grčka i Turska već nametnule sa svojim paket aranžmanima iznimno povoljnih cijena. S druge strane mi imamo problem i sa nedostatkom radne snage i moramo biti jako oprezni da nam se 2019. ne bude godina u kojoj možemo bilježiti ili niži porast broja noćenja i dolazaka ili čak da ne ostanemo na razini da ne kažem i nešto gore. S obzirom da dolazim iz Šibensko-kninske županije moram upozoriti na probleme na terenu rekla bi, neovisno o tome što i koliko radi Ministarstvo turizma ali zbog jedne odredbe u Zakonu u ugostiteljskoj djelatnosti naši mali iznajmljivači ne mogu se registrirati sezonski. Naime, obrt se može registrirati sezonski dok pružanje usluga u domaćinstvu ne može biti kao takvo registrirano sezonski i naši iznajmljivači imaju rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, znači bilo soba ili apartmana za čitavu godinu, to rješenje je temelj za obračun između ostalog i odvoza i zbrinjavanja otpada. Na području grada Šibenika evo za vašu informaciju u tijeku veljače otkazano je 380 rješenja, jako puno. S tom brojkom sigurno neće stati, bojim se da neće svi oni prijaviti to u svibnju, lipnju i tokom ove godine. Naime, s obzirom da na rješenju ne stoji da tu djelatnost odnosno pružanje te usluge obavljaju sezonski oni primaju više cijene odvoza i zbrinjavanja otpada tijekom čitave godine. Iz tih razloga oni su se odlučili na odjavljivanje svog rješenja, kažu da će sve to ponoviti ponovo pred sezonu, mislim da sigurno određena brojka neće dati toliko truda da svaku godinu zimi pred ljeto prijavljuje, svi ti ljudi će sigurno iznajmljivati svoje kapacitete imaju svoje stalne goste buking ili već na koji način oni to rade. Svi ti gosti mogli bi biti primljeni, pružena je usluga na crno i naravno da ćemo onda sve to ovaj smanjiti i broj dolazaka i broj noćenja i u privatnom smještaju ne samo na području Šibensko-kninske županije, nego bojim se da ta brojka i takvi problemi su i u drugim županijama i u drugim brojnim gradskim i prigradskim, posebno prigradskim naseljima, moram spomenuti da vikend naselja imaju posebno tih problema. Još jedna crtica kad govorimo o iznajmljivanju i pružanju usluga tijekom čitave godine kad kategoriziramo neki apartman ili sobu. Nije svejedno ako joj dodjeljujemo 3 zvjezdice, a ona nema grijanje, a mi joj time odobravamo pružanje usluge tijekom čitave godine. Mislim da je tu došlo do nekakvih ili propusta jer svojevremeno je zakon imao odredbu, da je na rješenju trebalo stajati od kog do kog perioda se određena usluga pruža. I onda se znalo ako je apartman koji može i radi cijelu mora imati grijanje i ne znam sve ono drugo što treba u zimskim mjesecima. Sad u ovim zadnjim, zadnjem prijedlogu zakona to je izbačeno, podržava se i dalje znači paušalni obračun poreza, a time i prireza i boravišne pristojbe, to nije sporno, to je u redu da to bude za cijelu godinu. Međutim, imamo na primjer kad je u pitanju Zakon o radu, imamo kategoriju stalnog sezonca jel, sad kako to formulirati to je na ministarstvu, ali vas evo molim, apeliram jer će sigurno biti problema i sigurno će biti daleko manji broj iznajmljivača u tijeku 2019. u odnosu '18. samo zbog ovog problema obračuna odvoza otpada.

Zahvaljujem poštovanoj kolegici Branki Juričev-Martinčev. Imamo replike, poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepa, gospođo Martinčev vi ste rekli u vašoj raspravi, spominjali ste osobe koje iznajmljuju znači sobe, apartmane, zanima me koji je vaš stav po pitanju sada aktualnom, a to je a je moguće da jedinice lokalne samouprave odrede puno veće iznose paušalnog poreza na dohodak po krevetu, koji je do sada bio 300 kuna.

Svi govore da se može povećati, a zaboravili ste da se može i smanjiti. Znači gradsko odnosno općinsko vijeće može donijeti odluku da to bude 150 kuna daleko manje nego što je to bilo do sada. Znači ako je to prihod općine odnosno grada onda je u redu da ta općina ili grad određuje koliko će opteretiti svoje građane. Znači brojni gradovi i općine koje su donosile odluku mogle su ići i na ovu minimalnu cijenu, minimalni iznos od 150 kuna. Slijedeća replika, poštovani kolega Ivica Mišić, izvolite. Hvala podpredsjedniče, kolegice Martinčević poduzetnicama i ugostiteljima više nije problem inspekcija, inspekcija naravno treba biti i treba je štititi određene ljude u stvari ne štiti već kažnjavati oni koji ne rade po zakonu. Međutim, šta je problem, problem je ugostiteljima radnici, moramo pitati tko će raditi, kako doći do zaposlenika, kako doći do dobrog konobara, dobrog kuhara, dobrog majstora koji će održavati strojeve u turizmu, a tako isto na kopnu. To je jedan problem koji svi mi poduzetnici osjetimo i koji je to najveći problem trenutno u Hrvatskoj. Sve inspekcije su i prije postojale i danas, ali problem radnika i održavanja je eto najveći problem vjerojatno i na Jadranu, a i u kontinentu.

Velike firme su, već smo čitali, neke osigurali i smještaj i hranu, dali daleko veća primanja, primili ih u radni odnos kao pod, kao stalne sezonce. Oni mogu raditi na edukacijama međutim mali obrtnik se ne može nositi sa tim problemom i oni zaista evo kao što već vidimo i brojke pokazuju da broj djelatnika i zaposlenika kod malih obrtnika i samostalnih djelatnosti je u opadanju. Završna riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite kolega Bulj.

Jer brojni ne znaju, ja sam u kontaktu svakodnevno s time ljudima, napravljen je pravni kaos kod zakona kakav su donijeli Zakon o porezu na dohodak, to sam rekao i to je jedan od većih problema, to je direktan udar na iznajmljivače jer sve lokalne samouprave koje nisu donijele do 31.1. znači koliki će biti paušal za iznajmljivače biti će 750 kuna paušal. Znači gdje je god pala mogućnost da nije donesena ta odluka ili ne funkcioniranje gradskoga vijeća ili nije gradonačelnik predložio tu odluku. I mi nemamo taj podataka, nas zanima taj podatak koliko još iznajmljivača u RH ne zna koliki će im biti mjesečni porez. Pa da ih vi informirate, ako nije donijela lokalna samouprava da će biti 750 kuna.

Znači to je protuzakonito. Vi ste doveli znači u opasnost, ugrozili ste i domaću proizvodnju koja se mogla razvijati uz turizam i na kontinentalnom dijelu a pogodovali ste znači malim, velikim znači hotelima i velikim ugostiteljskim kućama i ovo je jedan ogroman udar na sve ljude. I zaista evo još ću jednom ponoviti pa vi obrazložite šta ste sve napravili ako nije točno osim što dobar novac odlazi za PR.

Dobili su znači poskupljenje turističke pristojbe od ove Vlade, dobili su od ove Vlade zabranu pružanja usluga pansiona i polupansiona, zabranu kod pružanja usluga pansiona i polupansiona da mogu davati hranu. Znači nema više kao što govorim cijelo vrijeme gradela za naše goste, ni to se ne smije. Vlada je iznajmljivačima javno optužila da su nelojalna konkurencija velikim ugostiteljskim i hotelskim kućama, zbog toga hranu ne mogu davati jer su oni kao mali iznajmljivači koji su kičma oni su velika konkurencija. A o paušalnom porezu sam cijelo vrijeme i govorio tako da taj protu zakon koji sam dao, protuustavan zakon i dao sam ga na ucjenu ustavnosti odmah po donošenju, dao sam i požurnice u tri navrata Ustavnome sudu da se zaustavi ovaj pritisak na iznajmljivače i ovaj kaos koji je pravni napravio ministar Marić u porezu na dohodak. Jer zaista, ponoviti ću još jednu rečenicu koju sam rekao i u uvodnom izlaganju u ime kluba, nama više ne trebaju floskule, Hrvatska puna života, samo ne zna se kojega života pa vas ja pitam da li je ovo način kojega života jer što se tiče turizma nakon vas ostati će kao što sam rekao gljive, amebe i vukovi. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi saborski zastupnici. Pa evo, u završnom izlaganju moramo spomenuti neke stvari ovdje koje je potrebno ispraviti i korigirati. Naime, opet izrečeno nam je u ovom, u izlaganju velikog broja zastupnika stavovi i teme koje nisu predmet ovog zakona, dakle nisu predmet ovih zakona, nisu predmet ovih izmjena. Kao što smo u uvodnom izlaganju prezentirali, dakle govorimo o tehničkim izmjenama i prilagodbi ova dva turistička zakona novom Zakonu o Državnom inspektoratu. Pa evo jako je bitno da objasnimo neke stvari u kontekstu ova dva zakona a koje su bile izrečeni danas kako ne bi zbunjivali našu javnost i kako bi baratali točnim informacijama. Vezano za, čak ste spomenuli Zakon o iznajmljivačima, Zakon o porezu na iznajmljivače i tome slično, to je elementarno nepoznavanje materije i govorimo o nečemu što ne zovemo pravim imenom i ne smještamo u pravu kategoriju. Dakle govorimo, ako govorimo o oporezivanju privatnih iznajmljivača, govorimo o Zakonu o porezu na dohodak što vi jako dobro znate da nije u nadležnosti Ministarstva turizma nego isključivo u nadležnosti Ministarstva financija, dakle govorimo opet o još jednom Zakonu o porezu na dohodak. Ali i u tom zakonu koji je u nadležnosti Ministarstva financija napravljena je jedna stvar i jedna stvar na koju smo jako ponosni, na jednu stvar na koju mi također protežiramo na nivou zakonodavstva u turizmu a to je decentralizacija. Zašto decentralizacija je dobra i zašto smatramo da je treba provoditi konkretno i zašto je turizam spreman za decentralizaciju? Zato što u novom preustroju i novom zakonodavstvu i novog načinu kako želimo upravljati hrvatskim turizmom i sustavno turističkih zajednica, želimo stvarati konkurentne destinacije, želimo razvijati destinacijski menadžment i želimo našim destinacijama ponudit mogućnost ne samo da upravljaju sa marketingom i brendiranjem svoje destinacije, nego da imaju značajan udio u donošenju svih odluka po pitanju njihove destinacije i da na taj način mogu vrlo konkretnije i bolje ponuditi i prezentirati sebe u svijetu, tako da kad izlazimo na vanjska tržišta da ne govorimo samo o jednom brendu RH kao jedne destinacije, nego da unutar tog brenda jačamo brend naših, dakle, individualnih destinacija, a one će to moć postići ako imaju sve više alata za to postizanje i što je još jednako bitno i puno bitnije da imaju više sredstava jer u modelu zakona koji provodimo govorimo o značajnoj decentralizaciji odluka i obaveza, ali isto tako o značajnoj decentralizaciji sredstava. I konkretno ako govorimo o slučaju porezu na dohodak, paušalu, kao što je uvažena zastupnica već spomenula ranije, dakle, govorimo o tome, o minimumu i maksimumu, govorimo o minimumu i maksimumu i govorimo, dakle, od 150 do 1.500,00 kn. Dakle, jako je bitno naglasiti i ako pogledate sada informacije koje su vam dostupne, dakle, iz sredstva javnih priopćavanja posljednjih nekoliko mjeseci, vidjet ćete da u velikoj većini svih naših destinacija, dakle, ovaj udio poreza na dohodak koji plaćaju iznajmljivači nije rastao, ostao je približno isti i u nekim manjim sredinama je narastao, al u jednom većem broju slučajeva se čak smanjio, tako da je to jako dobro, ali ono što je jako dobro u cijeloj toj priči je što njima dopuštamo, dakle, destinacije same, gradovi i općine same odlučuju o tome koliko udio određenog tipa smještaja žele imati i ako već to je njihov 100%-tni prihod odnosno cjelokupni prihod na nivou grada i županije, onda je i vrlo logično i prirodno da oni odlučuju i koliki će bit taj iznos, tako da mislim da je jako dobro da smo to stavili da o tome razgovaramo i jako je dobro da ćemo sada s obzirom da na iskustvo koje imamo u ovoj godini, isto tako svi gradovi i općine će puno adekvatnije voditi računa o tome i da unaprijed ne, van ovih zakonskih rokova, nego puno prije tih zakonskih rokova, donose odluke, naravno i u turizmu se sve generira i nekakva politika barem prodajna što se tiče cijena je svega definirana otprilike godinu dana unaprijed. Zato nam je ta decentralizacija jako bitna, ali osim samog tog programa decentralizacije, evo konkretno spomenuli ste da dovodite u pitanje privatne iznajmljivače i njihov broj i programe, pa evo mogu vam se referirati i na jučerašnje predstavljanje mikro kreditiranje privatnog smještaja koje radimo, dakle, u suradnji sa HABOR-om i poslovnim bankama u kojem po prvi put naši privatni iznajmljivači imaju programe mikro kreditiranja u kojem imaju vrlo konkurentne, dakle, uvjete, u kojem imaju godinu dana počeka i ta sredstva će se koristiti i moraju se namjenski koristiti za podizanje kvalitete, a podizanje kvalitete koje nije ograničeno u bilo kojem smjeru, nego podizanje kvalitete na svim razinama, dakle, da li da govorimo o nekakvim infrastrukturnim stvarima ili nekakvim stvarima manjeg zahvata, ali u svakom slučaju, program koji je vrlo jasno usmjeren u onome što želimo, a vjerujem da se svi u tome slažemo, dakle, da podižemo kvalitetu smještajne ponude privatnog smještaja, da podižemo nivo njihovog sadržaja, da samim time generiramo veće cijene, veće prodajne cijene i naravno, njihovu konkurentnost na tržištu, što nam je izrazito bitno jer konkurentnost privatnog smještaja u RH je isto tako konkurentnost cijelog hrvatskog turizma, tako da u tom slučaju mislim da nam je ta decentralizacija izrazito bitna. Također, evo upravo završen natječaj za konkurentnost turističkog gospodarstva, dakle, to je jedan fond od 25 milijuna kuna kojeg Ministarstvo turizma već više godina provodi, a u tom paketu, između ostaloga, jedna posebna mjera je napravljena za OPG-ove. Dakle, govorimo za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave turizmom, upravo govorimo na onim područjima koji su danas spomenuti ovdje u vašim izlaganjima, dakle, govorimo o onima koji se mogu prijaviti na vrlo, vrlo jasne i konkretne mjere ministarstva, bespovratna sredstva upravo za podizanje kvalitete i za podizanje svih onih usluga koje su danas ovdje spomenute, dakle, vrlo jasni programi za privatne iznajmljivače, vrlo jasni programi za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se upravo provode.

Dakle, mi smo prije nekih otprilike 6 mjeseci bili ovdje u HS i prezentirali smo izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti gdje smo uveli jednu veliku novinu, a vezano je za ponašanje naših turističkih inspektora, a govorimo o načelu portuniteta. I to načelo portuniteta kaže da naši inspektori, dakle, kada dolaze u svoje nadzore moraju djelovati u načelu, dakle, upozoravanja i konzultiranja naših pružatelja usluga. Dakle, ako govorimo o manjim prijestupima i manjim prekršajima, ne može ić kažnjavanje, ne može ić naplaćivanje kazne, nego su dužni upozoriti i dat prikladan rok ugostitelju, dakle, pružatelju ugostiteljske usluge ili turističke usluge, prikladan rok da se ti nedostaci korigiraju i ispune i sukladno tome, dakle, jedino ukoliko se ti nedostaci i manji prijestupi ne korigiraju, onda u tom slučaju ide kažnjavanje, a evo po statistici koju je zastupnik Kliman, evo danas iznio ovdje u svom izlaganju, vidite otprilike da u statistici od 2018.g. preko 80% svih, dakle, inspekcijskih nadzora nije bilo kažnjavanja i nije bilo prekršajnih odredbi preko 80%, dakle, negdje otprilike 19% slučajeva je bilo kažnjavanje, što opet ide, vrlo jasno govori i ukazuje na tome da naši inspektori u najvećem dijelu upravo tako i djeluju u savjetodavnoj ulozi i ulozi nekoga čime je cilj da se popravi i podigne kvaliteta ugostiteljske usluge, a ne nužno da je cilj kažnjavanje i taj oportunitet kao takav je isto tako unesen u Zakon o državnom inspektoratu, dakle, ne samo turistička inspekcija, ne samo ugostitelji, ugostiteljska djelatnost i turistička djelatnost, nego sve ono što je obuhvaćeno, dakle, nadzorom, Zakon o državnom inspektoratu, upravo će se ići raditi po tom načelu, načelu oportuniteta. I to neka bude savršeno jasno dakle da ovo ministarstvo i ova Vlada u poduzetništvu i gospodarstvu vidi svoje partnere. I ovo su jedne temeljne izmjene načina ponašanja u tom smjeru gdje šaljemo vrlo jasne signale da želimo da ta tijela, dakle inspekcijska tijela budu partner, budu savjetodavna služba, da da pomognu, da nam cilj bude kvalitetna usluga, da nam cilj bude podizanje kvalitete i standarda a ne puko kažnjavanje. I u tom dijelu taj oportunitet nam je jako bitan. Tako da molim ne samo da ta informacija se treba ponavljati i ponavljati i ponavljati kako bi naši pružatelji usluga itekako znali koja su njihova prava i što očekivati. A evo i po ponašanju naših inspektora u proteklih godinu dana to samo najbolje po sebi i govori. Što se tiče kontinentalnog turizma i komentara koje smo imali i po pitanju, odnosno i upita i pitanja po pitanju kontinentalnog turizma, evo upoznati ste da mi trenutno provodimo jednu cjelovitu reformu turističkog sustava i u toj reformi kontinentalni turizam, ruralni turizam, dakle ruralno područje i kontinent imaju značajnu ulogu i da se pristupa na jedan skroz drugačiji način i biti će veliki dobitnici ovih cjelokupnih promjena koje se događaju. Ali osim toga dijela koji provodimo kroz samo zakonodavstvo mi smo u proteklih, dakle godinu i pol dana već vrlo jasno napravili neke konkretne mjere na kontinentu koje već itekako daju rezultate, imamo aktivnosti za ovu godinu planirane. I ako uzmete za primjer recimo Slavoniju koja ide, dakle 5 slavonskih županija, dakle Slavonija, kao brendiranje Slavonije kao jedne turističke destinacije, dakle sufinancirano dakle od strane HTZ-a, Ministarstva turizma, u jedno pozicioniranje Slavonije kao jedinstvene turističke regije i upravo zbog tog njihovog udruženog načina djelovanja koji je inače temelj ovih naših budućih zakona dakle koji će uskoro biti ovdje, upravo značajna financijska sredstva za takav nastup. Osim samog tog dijela u izmjenama dakle u kompletnu promjenu u načinu prihoda, izvornih prihoda, dakle govorimo o turističkoj pristojbi i govorimo o turističkoj članarini značajne nove prihode zbog drugačije raspodjele načina koeficijenata i tome slično. Dakle novi prihodi, govorimo o značajnom povećanju samih izvornih prihoda na kontinentu, dakle i u ruralnim područjima. I isto tako ono što je već najavljeno, s čime ste jako dobro upoznati a to je da će nam Slavonija ove godine biti i domaćin dana hrvatskog turizma koja će biti jedna manifestacija koja će trajati duže nego inače u kojoj ćemo osim samih prezentiranja Slavonije unutar Hrvatske i na način kako se uvijek prezentiraju dani hrvatskog turizma imati jedan značajan, značajnu kampanju sa stranim medijima, stranim novinarima koji će biti prisutni tu, koji će isto tako doživjeti tu Slavoniju ne samo kao dobru turističku destinaciju za posebne oblike turizma nego kao izvrsnu turističku destinaciju, između ostaloga za sve oblike turizma. I to je nešto što se događa upravo i to je nešto što se događa ove godine. A također vezano za ovo pitanje za sufinanciranje programa i projekata EU, dakle u ovom novom, izmjenu paketa turističkih zakona dakle smo stavili jednu novu mogućnost u Zakonu o turističkoj pristojbi a to je da će se dakle izvan redovnih zadaća jedan poseban dio postotak budžeta, dakle prihoda turističkih zajednica moći koristiti upravo kao dio njihovog sufinanciranja projekata koji su napravljeni na razini EU fondova. Dakle to je jedna velika novina koju uvodimo. I od, kad ti zakoni stupe na snagu, svi oni koji su budu radili projekte, pisali projekte a to je cilj, dakle cilj je da povećavamo ukupne prihode i cilj je da te prihode značajno ponovo vraćamo nazad unutar sustava imati će i taj Fond za sufinanciranje projekata EU. Nadalje, što se tiče moram ovdje odgovoriti i žao mi je šta kolege i uvaženi zastupnici iz kluba IDS-a nisu prisutni, zato što je spomenuto je ovdje i Zakon o turističkom zemljištu u kontekstu ove regulacije zakonodavne. Pa još jedan put da ponovimo dakle da je Ministarstvo turizma i ova Vlada u manje u dvije godine promijenila 5 zakona ... [[Govornik se ne razumije.]] u postupku promjena 5 zakona dakle iz nadležnosti turizma i jedan dakle dodatni zakon koji nije direktno u našoj nadležnosti već je u nadležnosti Ministarstva državne imovine je 6.-ti zakon, dakle Zakon o turističkom zemljištu ili neizgrađenom građevinskom zemljištu. I moram reći da sam razočaran komentarom kolega s obzirom da su oni imali cijeli mandat, njihova Vlada je imala cijeli mandat, imali su svog ministra kada su mogli bilo koji tekst zakona mijenjati i promijeniti uključujući i Zakon o državnoj imovini, Zakon o turističkom zemljištu pa nisu, pa evo to radimo mi sada. Taj zakon je, će biti, dakle taj zakon je u najavi zakonodavnih aktivnosti i biti će donesen u mandatu ove Vlade zajedno sa cijelim paketom ovih turističkih zakona i to je najbolji i najkonkretniji odgovor što radimo, kako radimo i na koji način radimo. A po pitanju porezne politike u turizmu o kojoj također smo imali ovdje komentara i određenih prijedloga, ja ću samo spomenuti to da ova Vlada i ovo ministarstvo dakle po pitanju turističke politike radi vrlo aktivno a na razini Vlade RH u tri kruga porezne reforme ova Vlada rasteretila je gospodarstvo za 6,3 milijarde kuna uz najave daljnjih promjena i to je jedan sustavan, konkretan, vrlo jasan pristup poreznoj politici, to je nešto što je napravila ova Vlada, nije napravio nitko drugi. I ova Vlada će biti prva Vlada koja će i opću stopu PDV-a spustiti sukladno najavama koji su napravljeni. A naravno da cijela ta porezna politika koja ima itekako naravno u najvećem dijelu utjecaj i na turistički sektor će imati itekako benefite jer hrvatski turizam je najkonkurentniji ili jedan od najkonkurentnijih poslovnih aktivnosti dakle u hrvatskom gospodarstvu, raste po stopama iznad prosjeka cijele Europe i Mediterana ne samo pod dolascima i noćenjima nego i po prihodima. I to su podaci koji nisu naša interpretacija nego su podaci koji su i prepoznati. Isto tako kao što je prepoznato od strane Europske komisije, evo i jučer je objavljeno da hrvatska Vlada je napravila značajne korake u strukturnim reformama. Pitanje vezano za sezonske, za paušaliste i sezonske obrte i nadam se, i radujem se budućoj raspravi na ovim temama i paketa turističkih zakona koji uskoro dolazi. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku Glavini. Tajniče Glavina, znamo mi to da je ovo usklađivanje Zakona sa Lex Andrija Mikulićom, sa ovi, sa inspektoratom i to je poznato, o tome ne tribamo raspravljati, međutim vi kažete da ja ne znam da je ovo bio Zakon poreza na dohodak za iznajmljivače, pa ja sam isti taj dan otišao na Ustavni sud gdje su stručnjaci baš zamoljeni od iznajmljivača napisali, dali da dam na ocjenu ustavnosti ovoga Zakona o porezu na dohodak. Al' naravno, vi ste najpametniji, vi ste, dao sam amandman koji nije prihvaćen, al' niste vi odgovorili na ključno pitanje, Vi, Vlada koja je poskupila turističke pristojbe, koja je zabranila pružanje usluga pansionima i polupansionima da mogu spremati, hranu davati, nema više gradela, to je ona stara priča koju niste niti spomenuli. Vlada je, znači iznajmljivače ste optužili da nose štetu velikim korporacijama, na ni jedno pitanje niste odgovorili, i koliko sad iznajmljivača ne zna kol'ki im je porez, kol'ko lokalnih samouprava nije donilo Odluku, to sam vas pitao. Zahvaljujem kolega Bulj. Izvolite. Dakle, te teze i konstatacije koje ste sad izjavili, jednostavno ne stoje, i opetovano i po svim našim, ne samo nastupima javnim, nego u svim našim programima koje provodimo, evo konkretno navodim dva programa koja sam vam već ranije spomenuo, dakle, vrlo jasno dajemo doznaka da nam je taj dio i taj segment turističke ponude izrazito, izrazito bitan, izrazito važan, i da jako puno na njemu radimo. Što se tiče koliki porez oni imaju, budite uvjereni da privatni iznajmljivači kojim je to samo jedan od dijelova njihovog bitnog dijela funkcioniranja, jako dobro znaju koje Odluke donosi njihova općinska i gradska vijeća, jer ta Odluka je na njihovim gradskim i općinskim vijećima, tako je, ne na nikom drugom. Dakle, oni jako dobro znaju kol'ko je, i jako dobro sudjeluju, nemojte zaboraviti da privatni iznajmljivači sudjeluju u turističkim vijećima u svim turističkim mjestima s obzirom da je tako napravljen i Zakon, i model, sudjeluju i oni su sastavni dio tih Odluka koji oni donose, sastavni dio Odluka. Zahvaljujem kolegi Glavini na odgovoru. S ovime smo iscrpili sve rasprave, zaključujem raspravu. Zahvaljujem se još jednom državnom tajniku Ministarstva turizma, gospodinu Tončiju Glavini i pomoćnici ministra turizma Moniki Udovičić na obrazloženjima i na odgovorima. Glasovat ćemo o ovim točkama kad se za to steknu uvjeti. Još jednom vas poštovane kolegice i kolege podsjećam na e-mail koji ste dobili svi u svoje pretince, da će se rad na sjednici Sabora u petak odnosno sutra, odvijati po sljedećem rasporedu: u 9,30 počinjemo sa izjašnjavanjem o amandmanima, u 11,00 sati će biti glasovanje, nakon glasovanja će biti iznošenje stajališta Klubova zastupnika slobodni govori, nakon slobodnih govora raspravit ćemo najavljene točke dnevnog reda i to Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2017. godinu, te prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju, P.Z. broj 355.